Poslovnika Hrvatskog sabora. Želi li predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav dodatno obrazložiti prijedlog? Poštovani, poštovani Dražen Bošnjaković, predsjednik odbora, molim vas samo da vidimo stanku. Izvolite poštovani zastupnik Miro Bulj. Odmah na početku tražim stanku u ime Kluba MOST-a inače pokretača ovoga referenduma. Građani su rekli svoje, dovoljan broj potpisa je bez obzira na brojne anomalije u popisu birača jer imamo očito više birača nego stanovnika. Prema tome, ovdje je vrlo jasno, ustavna izmjena referenduma nema što ići na Ustavni sud. Narod je onaj koji svojom voljom i procedurom može i ima pravo promijeniti cijeli Ustav. Kakvo mišljenje, čije mišljenje? Ustavnog suda o izmjenama Ustava. Pa narod može sakupiti potpise, grupa ljudi, grupa građana i na taj način promijeniti cijeli Ustav. I ako građani RH izglasaju to je Ustav. Pa tko smo mi ovdje. Ovo je izrugivanje i pljuvanje narodu 400.000 ljudi u lice. Jednom ste ukrali referendum, ne tako davno, narod odlučuje o broju kad se mijenjao zakon o broju ovaj zastupnika o Istanbulskoj konvenciji, a sad želite da ide na Ustavni sud. Ustavna definicija, pa čemu tolika diktatura i čemu nekome pravo da ukida ljudska prava i slobode. Ja se kao gradonačelnik nisam koristio ni pitao Covid potvrde, bio sam gradonačelnik svih i sa Covid potvrdom i bez Covid potvrde jer Covid potvrde su dokazano, legalno prenošenje bilo znači zaraze i naše kolegice koje su bile ovdje imale zarazu, bile su cijepljenje, a mi smo se morali testirati. Svak ima pravo izbora. I zbog toga je besmisleno. Nego mi moramo kao zastupnici dozvoliti narodu da glasa o izmjenama Ustava i kako narod kaže.

I tako bi to trebalo biti u svim demokratskim uljuđenim državama. Nažalost u ovih 30 godina hrvatske demokracije imali smo do sada samo 3 referenduma. Od toga 2 koje je provela aktualna vlast, referendum o hrvatskoj neovisnosti, zatim o ulasku u EU i samo jedan ispred građanske inicijative, a radi se o ustavnoj definiciji braka. Sve ostale referendumske inicijative su zbog ovog ili onog razloga odbijene. Nažalost institut referenduma je u Hrvatskoj samo mrtvo slovo na papiru, niz anomalija u postojećem Zakonu u, o referendumu jednostavno onemogućuje provođenje referenduma. I sada kada je narod prikupio dovoljan broj potpisa, unatoč ovim i lošim vremenskim uvjetima itd., vi tražite ocjenu ustavnosti. Svakom tom pojedincu koji je potpisao ste lupili jednu pljusku i ne cijenite građane ove države. Nemate se čega bojati vlastitog naroda. Pa taj isti narod je upravo vama većinom dao povjerenje na izborima prije nepunih godinu i pol dana. Ako ste uvjereni da je stožer donosio dobre odluke, da je stožer donosio odluke u skladu sa zakonom onda se nemate čega bojati tog referenduma. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. U ime Kluba zastupnika HDZ-a tražim stanku od 10 minuta kako bismo još jednom ponovili kako je stav Kluba zastupnika HDZ-a u pitanju procesa referenduma kojega su potakle dvije građanske inicijative, dakle „Odlučujmo zajedno“ i „Dosta je stožerokracije“ potrebno uputiti Ustavnom sudu RH s obzirom da unutar HDZ-a najvećeg broja eminentnih ustavno pravnih stručnjaka u Hrvatskoj postoji izrazita dilema kako se ovdje radi o pitanjima koja se ne mogu propitkivati na referendumu. Mi u klubu zastupnika držimo da je ocjenu o tome potrebno, za ocjenu o tome potrebno priupitati ono tijelo koje prema Ustavu RH čuvar Ustava i dužno tumačiti provedbu Ustava u RH. O tome kako Ustavni sud ne može spriječiti referendum pa niti o izmjenama Ustava treba reći slijedeće. Da demokratske države u svijetu koje imaju dugu tradiciju i referenduma s jedne strane, a s druge strane čiji su ustavni sudovi, čiji se ustavni sud smatra najstručnijim, najkompetentnijim ustavnim sudom u svijetu, a to je njemački ustavni sud, propisuje dakle njemački ustav propisuje koje se teme uopće mogu propisivati na referendumu. To naš Ustav ne poznaje, ali iz tumačenja Ustava Ustavni sud je i prije, pa će tako i ovdje ocijeniti da li su ta pitanja u skladu sa Ustavom i naša [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] je zadaća ako dvojimo u njihovu ustavnost da ih uputimo na propitkivanje Ustavnom sudu. Imamo povredu poslovnika, poštovani zastupnik Nino Raspudić. Spomenuti su neki eminentni ustavnopravni stručnjaci, ja ću podsjetiti da je dvoje tih stručnjaka, a kasnije ću to još pojasniti sudjelovao u radnoj skupini bivšeg predsjednika Josipovića za njegove prijedlog izmjene Ustava gdje su upravo stavili epidemiju u članak koji govori o izvanrednom stanju i dvotrećinski da se mora o tome odlučivati, isti ovi koji sada kažu da je to suviše u Ustavu.

U ime predlagatelja izvolite poštovani predsjedniče Dražen Bošnjaković. Kolegice i kolege.

Kao što je poznato dvije saborske inicijative „Odlučujmo zajedno“ i „Dosta je stožerokracije“ su dostavile potpise u zahtjev za raspisivanje dvaju referenduma HS-u i na prijedlog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav ti su potpisi poslani zapravo zadužena je Vlada RH da provjeri njihov broj i njihovu valjanost. Vlada je po odluci HS-a upravo to i učinila i dostavila je izvješće u kome je konstatirano da je potreban broj potpisa za oba referenduma prikupljeni, da su ti potpisi vjerodostojni i valjani. Nakon toga Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav razmatrajući to izvješće vlade razmatrao je i ta dva pitanja te dvije referendumske inicijative. Kod obe referendumske inicijative donijete su odluke i odluka vezano za pitanje referendumske inicijative „Odlučujmo zajedno“ donijeta je odluka sedam glasova je bilo za, pet glasova je bilo protiv da se to pitanje uputi Ustavnom sudu sukladno čl. 85. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, da Ustavni sud utvrdi da li je sadržaj tog pitanja u skladu sa Ustavom i da li su ispunjene pretpostavke za održavanje referenduma. Također i po drugom pitanju ove druge inicijative „Dosta je stožerokracije“ koja se odnosi na intervenciju u Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, odbor je sa 11 glasova za i jednim glasom protiv, predložio i predlaže odluku HS-u da se i to pitanje uputi Ustavnom sudu radi provjere sadržaja, da li je sadržaj tog pitanja u skladu sa Ustavom RH. Mi smo u ovom izvješću dali osnovne naglaske vezano za raspravu, raspravi u odboru sudjelovali su svi članovi, svi vanjski članovi odbora, dakle i saborski zastupnici koji nisu članovi odbora i nakon tih rasprava dosta opsežnih, širokih donijete su ove dvije odluke sa ovakvim glasovima. Stoga evo predlažemo da sabor prihvati ove dvije predložene odluke. Evo imamo dosta replika, prva je poštovani zastupnik Miro Bulj. Vi kao bivši ministar i kao pravnik svjesni ste da Ustav nema šta odlučivati Ustavni sud, ovo je narod prikupio potpise, narodna volja je da narod odluči od …, znači dovoljan broj potpisa. Dvotrećinskom većinom da odlučujemo da li šaka onih koji su doveli gospodarski, ekonomski krah Hrvatsku svojim odlukama ispolitiziranim odlukama, ne stručnim odlukama i to je sramotno. Ukidanje stožera, pa oni su uveli ste covid potvrde koje su bile jednostavno sredstvo legalno za zarazu. Ponavljam, vi ste morali minjati zakon da bi kažnjavali gradonačelnike i načelnike, ja je nisam upotrijebio niti ću, niti sam imao pravo kršiti ljudska prava i slobode, to nema niko pravo bez dvotrećinske većine.

Sljedeća replika poštovana zastupnica Dalija Orešković. Zastupniče Bošnjakoviću, Ustavni sud bi trebao biti čuvar Ustava i demokracije, a teško može obavljati takvu ulogu ukoliko je nestalo ono temeljno povjerenje da će se prilikom donošenja odluka voditi ovim višim ciljevima, a ne dnevnopolitičkim potrebama HDZ-a. Teško je očuvati povjerenje u ustavni sud sve dok predsjednik ustavnog suda ima neka svoja privatna druženja po konobama sa istaknutim visokopozicioniranim članovima HDZ-a i ako se stalno potpliće pitanje njegovih kumskih veza sa jednim od temeljnih osnivača i stupova HDZ-a. Ustavni sud je napravio brojne pogreške prilikom dosadašnjeg odlučivanja o covid mjerama i upućivanjem ovih pitanja sada na ustavni sud dovodimo ga u vrlo vrlo nezgodnu situaciju, morat će odlučiti hoće li doista biti čuvar ustava ili će morati sam sebi skočiti u usta, a sve to ne bi se dogodilo [[Upadica: Vrijeme]] da sa covid mjerama nije [[Upadica: Vrijeme]] kalkulirala na politikanski način HDZ-ova većina. Ustavni sud upravo zato i postoji da odlučuje o ovakvim pitanjima, pa i odlučivao je i o pitanjima dok ste vi bili predsjednica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa i donio odluku zapravo da vi ste potpuno pogrešan koncept u radu povjerenstva primijenili i oglasio je vaše odluke neustavnima. Dakle ustavni sud je tijelo u koje moramo imat povjerenje, možemo njegove odluke komentirat, mogu nam se nekad svidjet, mogu nam se nekad ne svidjet, ali u svakom slučaju moramo ih poštivat.

Poštovani kolega, molim vas ako biste mogli mi vrlo konkretno odgovoriti, smatrate li da Hrvatska u zadnje 2.g. živi u izvanrednim okolnostima ili smatrate da su to normalne okolnosti?

Hvala. Čl. 17. dakle ustava, on predviđa puno složeniju i puno kompliciraniju proceduru vezano za donošenje odluka. Odluke koje su se donosile vezano za pandemiju su takve odluke koje su se donosile na bazi ili tjedna, a nekad gotovo i jednog dana i one zahtijevaju hitnost, one zahtijevaju veliku operativnost i s te strane ustavni sud je potvrdio da je to dobar model, da je to model koji je potpuno u skladu sa ustavom i ne vidimo uopće u tome problema da više mi uopće o tome i razgovaramo jer to je ustavni sud potvrdio. Zamislite kad bi mi ovdje u saboru dvotrećinskom većinom donosili odluke da li će na svadbi biti 50 ljudi ili će bit 100 ljudi, dal ćemo imat maske ili nećemo imat maske to zapravo potpuno bi usporilo donošenje bilo kakvih odluka vezano za pandemiju.

Ja nisam u svom pitanju rekla sve odluke stožera. Ja sam rekla dakle one koje ograničavaju ljudska prava i slobode i mi svi ovdje vrlo dobro znamo da se ne radi o svim odlukama i svi vrlo dobro znamo da je nemoguće sve odluke, ali one bitne da i imali bi veće povjerenje građana i ne bismo došli u ovu situaciju u kojoj jesmo male procijepljenosti i svih užasa koje imamo vezano za epidemiju, 15 tisuća mrtvih. Slijedeća replika poštovani zastupnik Marin Miletić. Gospodine Bošnjakoviću, radi hrvatske javnosti kad bismo negdje bili sami vi i ja naravno retoričko je postavljeno pitanje, ali i kada ne bi bilo kolega koji se smiju prije nego što sam i završio rečenicu, a razina komunikacije ovdje u HS je baš žalosna predsjedavajući, stvarno je žalosna, polako frustrirajuća, ali je žalosna, ali dobro. Što vama osobno bez stranke kao čovjeku sa svojim habitusom, svojim pogledom na svijet znači 400 tisuća građana RH koji su dali svoj potpis i svoj OIB i rekli da žele referendum, pustimo ustavni sud, pustimo ako je ikako moguće pustimo kolege iz vladajuće stranke, pustimo premijera, pustimo evo molim vas iskreno dakle što vama, što vama osobno, vašem habitusu znači 400 tisuća ljudi koji su usred prosinca došli i zatražili referendum? Znače mi jako puno ti ljudi i jako respektiram taj broj, međutim znači mi jednako tako puno i onih 3 milijuna i 400 tisuća koji nisu izašli i koji nisu to potpisali, tako da s te strane podržavam da ustavni sud provjeri ustavnost navedenih pitanja jer doista je u javnosti u svim njenim segmentima bilo jako puno dvojbe oko tih pitanja. Poštovani kolega, mi danas vjerojatno ne bi ovdje raspravljali da Stožer civilne zaštite nije jedno čisto političko tijelo koji je nažalost prvenstveno donosio politički motivirane, a ne epidemiološki opravdane odluke i to je jasno svima kao dan. I žao mi je što niste prihvatili inicijativu da se u saboru obično znači nadpolovičnom većinom moraju potvrditi odluke Stožera civilne zaštite kako bi dobili legitimitet. A ovo, baš mi je drago što je kolega Miletić postavio pitanje, vi kažete 400 tisuća je jedna velika brojka i to cijenite, HDZ je dobio 600 i nešto tisuća i danas upravlja državom, ali i tada je izlaznost bila izuzetno niska, puno veća nego što bi trebala biti i ipak vladate državom, zašto ne uvažite ovih 400 tisuća ljudi i dozvolite jednostavno da se izađe na referendum, pa nek opet narod odluči, možda ćete vi bit opet u pravu. Poštovani kolega, još jednom hoću naglasit itekako respektiramo tih 400 tisuća ljudi koji su pod teškim uvjetima izašli i to ovaj potpisali, međutim vaša tvrdnja da je stožer političko tijelo koje je donosilo odluke na političkim načelima tu se ne slažem, u svakom slučaju tu su i stručnjaci obuhvaćeni i epidemiolozi i infektolozi i na koncu konca mjere koje je taj stožer predlagao su mjere koje su zapravo bile u cijelom svijetu.

To mi je jasno, to je vaš stav i to je legitiman stav. Bio je izuzetak referendum o braku kada ste bili u opoziciji, kada je na mjestu Malenice bio kolega Bauk. Međutim, meni ovdje ide na živce jedno licemjerje kada se neki danas prikazuju kao ljudi koji su zaštitnici referenduma, a ja sam stasao na referendumima, a svojevremeno su na perfidni način preko glupog referenduma kome nitko ne zna pitanja Narod odlučuje rušili referendum o Istanbulskoj, koji su molili boga i radili na terenu apsolutno sve da ne uspije referendum zaštitimo hrvatsku kunu sada glavni zaštitnici nekog referenduma za koji odgovorno tvrdim da nitko od nazočnih MOST-ovaca ne zna reći, ponoviti pitanja za što se skupljalo potpise. Dakle, to je najgore licemjerje.

Vrijeđanje i omalovažavanje zastupnika, ovo govorim radi hrvatske javnosti a ne sad zbog svijesti ili savjesti zastupnika Zekanovića. Najprije je objavljen referendum o promjeni onomad Izbornog zakona, a onda ste vi i vaši izašli sa besmislenim referendumom o Istanbulskoj da biste upropastili taj referendum igrajući za HDZ, podijelili volontersko tijelo. Kao što ste pogurali referendum za koji ste skupili možda 20, 30 000 potpisa kako biste spriječili pravi referendum o euru. Vi znate da je ovo bila vaša replika, dobivate drugu opomenu. Sljedeća povreda, ima povreda Poslovnika Zekanović. Poštovani kolega Raspudiću radi hrvatske javnosti ne radi vas, referendum o Istanbulskoj je bio prvi najavljen, a onda ste vi i vaše marionete izašli sa glupim referendumom koji danas odgovorno tvrdite ne znate ponoviti pitanja Narod odlučuje. Vaš jedini domet je Bruce Lee, a možda ga možete nadograditi možda sa Jackie Chanom u Zagrebu i to je vaš limit. I vi dobivate opomenu, jer je ovo bila replika. Sljedeća replika poštovana zastupnica Vesna Vučemilović. Hvala lijepa. Poštovani kolega Bošnjakoviću, vi u principu koristite sve što je naravno zakonom predviđeno i dozvoljeno. Ali pitanje je koliko je to u redu prema ljudima koji su dali svoj potpis da se taj referendum održi. A s druge strane svi znamo kako su nam i rekli da je Stožer donosio u vrlo uskom sastavu, svega nekoliko ljudi većinu odluka od kojih su brojne uistinu zadirale u temeljna ljudska prava, ograničavanje kretanja itd. I pitanje je bi li se taj broj potpisa skupio da Stožer uistinu nije zadirao u ta temeljna ljudska prava i uvodio covid potvrde kao jedan neizravni način prisiljavanja ljudi u stvari da se cijepe.

Da, vrlo je teško sada reći vezano za odluke Stožera šta bi bilo kad bi bilo. Mi imamo vrlo visoku stopu smrtnosti, veliki broj ljudi je umro i ja se bojim da bi taj broj bio i veći da Stožer nije donosio neke odluke. Ja sam s druge strane uvjeren da bi broj mrtvih i oboljelih bio puno manji, da je veća procijepljenost i da je više od nas i sa ove govornice i u javnosti slalo poruke ljudi cijepite se! Hvala lijepa. Članak 238. moram zbog hrvatske javnosti, znači ravnatelj covid bolnice je i sam izjavio da je jedan od uzroka ovako visoke smrtnosti u principu kasni dolazak u bolnicu na bolničko liječenje. Znači, naš zdravstveni sustav na žalost treba reformirati, a ministar Beroš je tu zakazao i jednostavno moramo zbog hrvatske javnosti reći kako stvari stoje.

Sljedeća replika poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Bošnjaković, ja imam jedno tehničko pitanje. Dakle, Europa koja je kod nas u percepciji kao opći sustav koji su izuzetno spori i tromi 24. veljače je počeo rat u Ukrajini. Već za vikend je donijela neke odluke. Mi danas, evo travanj je, potpisi su skupljeni prošle godine, kolege iz MOST-a u siječnju su dostavili u Sabor, mi sad raspravljamo o odluci koju je donesao naš odbor. Šta sad više ta odluka povodom zahtjeva će suštinski promijeniti ili suštinski napraviti? Dakle u Hrvatskoj imamo 16000 umrlih od covida. Sve zemlje iz okruženja čitajte Španjolska je ukinula maske svud, dakle Bruxelles odnosno Belgija je donijela niz različitih odluka. Što će suštinski sad ovaj referendum donijeti, promijeniti u borbi protiv corone? Mi smo u fazi da uopće odlučujemo još i da li će biti referenduma, da li po oba pitanja, da li po jednom pitanju. Ako do referenduma dođe, zatim ako budu prihvaćena ta pitanja, ako referendumi uspiju po jednom ili po drugom pitanju tada će to naravno imati implikacije na daljnje odlučivanje i daljnje procese vezano, znači za postupanja u borbi protiv pandemije. Veliki Chesterton objašnjavajući zašto je važno djeci pričati bajke, kaže ovako važno je djeci pričati bajke ne zato da bi djeca mislila da postoje zmajevi jer ni mala djeca nisu naivna i znaju da zmajevi ne postoje, nije o tome riječ u bajci nego da bi naučila da se protiv zmajeva treba boriti. Oni koji su odrastali na zdravim moralnim temeljima bilo vjerskih, povijesnih, pa i pop kulturnih modela znaju o čemu govorim. Bruce Lee spomenut sada u saboru je u tom svijetu dječje mitologije bio borac za pravdu i istinu i ono što se u tim dječjim dušama formiralo gledajući Bruce Lee-a da se valja čvrsto boriti za pravdu i istinu protiv big bossa protiv velikog gazde, a ne biti sluga velikog gazde ili biti sluga, sluga, sluga slugu velikog gazde.

Imamo povredu poslovnika Hrvoje Zekanović. Jedina bajka koju vi MOstovci možete pričati u koju se možete prepoznati i to ona ruska verzija s obzirom da ste fanovi velikog vožda sa Pantovčaka, to je priča Pinokio odnosno Buratino. Povreda poslovnika Nikola Grmoja.

Ali za nas, ali za nas, al ne za one koji ga plaćaju. Hvala lijepo. Čl. 238. pa evo nakon što je g. Raspudić govorio o moralu itd. odmah se javio kolega Grmoja i kao zdrav moralista pojavio se i u sabornici danas i drago nam je, ali taj čovjek časti nema, jednostavno ni on, ni Petrov, ni Bulj. Zašto? Jedan je prevario potvrdu, drugi okladu, a treći zakon i govore da im trebamo bespogovorno vjerovati i da su oni vrhunac morala u Hrvatskoj. Sljedeća povreda poslovnika Nikola Grmoja. Povrijeđen je čl. 238. ništa ja prevario nisam, ali znate što je najbitnije, nisam ukrao ništa, kumovi mi nisu Goran PUklin i ostali koji su čuvali milijone u svojoj garaži, nemam posla s kriminalcima, s kriminalcima se ne družim, ali s kriminalcima ćemo se obračunati kad preuzmemo vlast. Dobro, dok ne preuzmete vlast imate opomenu i to drugu opomenu. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Grmoja kad ste rekli da vas je jedna trudnica pitala i zaustavila, mene zanima je li to vaša kolegica Selak Raspudić vas pitala.

Otvaram raspravu. Prvi za raspravu prijavljen je Klub zastupnika Mosta, poštovani zastupnici Raspudić i Miletić. U zapadnim demokracijama s vrha Zakona o referendumu je da se referendum omogući i uredi, kod nas da se onemogući i zatre. Tako je kad imamo tradiciju tzv. narodne vlasti koja se boji provjere povjerenja naroda, a priori je sumnjičava prema građanima, tlači narod u ime naroda u konačnici brehtovski smatra kako narod ne valja i najradije bi ga smijenila jer je vlast naravno bogom dana, a narod je tu da šuti, trpi i bude zahvalan. Stoga iskazivanje narodne volje unatoč onome što piše u ustavu treba maksimalno ograničiti. Prvo sredstva je visoki broj potpisa potreban za raspisivanje referenduma. 10% potpisa birača apsurdno je visoki prag u većini europskih zemalja to je oko 2%, a i broj birača procijenjen na 3,68 milijuna je nerealan jer prema rezultatima popisa stanovništva ispalo di onda da u Hrvatskoj gotovo i da nema maloljetnih. Inicijative koje uspiju preskočiti tako visoku ljestvicu, pogotovo u zimskim uvjetima i pod neviđenim političkim i medijskim progonom razumne vlastodršce bi barem natjerale da se malo počešu po glavi i zamisle, što je motiviralo tako veliki broj građana u takvim uvjetima da se ujedine i preskoče ljestvicu.

Jučer su izašli podaci na svim američkim mrežama i mainstream medijima pa se nadam da će neki mainstream mediji i kod nas to prenijeti sutra, preksutra kako je Pfizer dobio presudu američkih sudova da su, evo baš sam s odvjetnikom tu na Twitteru pa mi šalje točno da ne pogriješim, dakle znali su duže vrijeme da imunitet preboljelih štiti bolje, bolje od dvostrukog cijepljenja. Oni su to znali, imali su te podatke koje su skrivali zato radi profita. I jučer su mainstream mediji američki objavili i ja pozivam hrvatske medije samo istina kakva god bila pa i za nas, za svakoga, samo istina. Postavio sam zastupničko pitanje ministru Berošu je li znao jer po svoj logici trebao je znati, ako je znao hrvatski narod ovo neće oprostiti. Ozbiljno vam kažem. Dakle, ako su ljudi koji vode državu znali, znali da imunitet preboljelih štiti bolje i kvalitetnije od bilo kakvog cjepiva, a šutjeli su onda će položiti politički račun. Drugo, pitao sam ministra Beroša, poslao sam mu zastupničko pitanje zašto je država platila 30 milijuna kuna od američke tvrtke Roche lijek koji je Amerika prestala koristi, prestala koristi u liječenju Covida. Mi smo ga nakon toga što su ga Amerikanci prestali koristi mi smo ga naručili i platili. Dakle, ako se hrvatski narod išao varati položit ćete politički račun. Dakle, u šumu komunikacija mi cijelo vrijeme govorimo vrlo jasno. Vlast proizlazi iz naroda, nećemo dopustiti legitimnim naravno sredstvima nismo barbari koji su sišli s drveta, demokracija je, meni ne odgovara da ste vi na vlasti, ali ja poštujem, dakle ja nemam s tim problema, legitimno, dakle ja nemam nikakvih problema, pa premijer je tu sjedio pa ako mu ko skače pod navodnicima ja skačem ali legitimno, on je izabran, ja poštujem. Građani usred zime su potpisali, 400 tisuća ljudi traže referendum, pa neka na referendumu za vas, kako bi rekao, protiv glasaju, ali imaju pravo izaći, nemojmo im oduzimat to pravo. Ljudi ove naše države imaju pravo bit slobodni, pa ovdje sjede neki i među vama vladajućim, ovdje je moj Miro Bulj, pa borili ste se za to čovječe, pa borili ste se '91., moj ćaća, dakle naši roditelji, očevi, pa borili su se za slobodu, pa nisu se borili da neko drugi umjesto naroda odlučuje, da neko drugi bude taj koji će govoriti što mi imamo pravo misliti, a što nemamo, dajte nam referendum, dajte nam referendum, a ove političke igre ne apeliram na ništa, ne vjerujem u generaliziranje, od mene nećete čut generaliziranje, al pojedinci koji su hapali, a jesu izgleda, koji su imali informaciju, a skrivali su je, ma neće mirno spavat, neće mirno spavat, dokle daha imamo borit ćemo se za istinu kakva god bila da sve što se skriva izađe van. Hrvatski narod ima pravo na istinu, dajte nam referendum. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovane zastupnice Vesne Nađ. Miro Bulj, maska … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Onda promijeni Miro. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav HS na 30. sjednici od 30. ožujka 2022.g. ispravio je izvješće o provedenoj provjeri broja i vjerodostojnosti potpisa birača, te zakonitosti postupka prikupljanja potpisa birača iz zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma građanska inicijativa „Odlučujmo zajedno“ i zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative „Dosta je Stožerokracije“ koju je predsjedniku HS dostavila Vlada RH. Ponovo ističemo da je postojeći zakonski okvir koji regulira referendum jednom riječju podnormiran jer nisu regulirani točni rokovi za provjeru potpisa koje trebaju izvesti organizatori, nisu propisani ni rokovi, ni nadležna tijela, kriteriji, ni način provjere koju trebaju provesti tijela javne vlasti, reguliran je samo rok u kojem ustavni sud treba odlučiti o ispunjavanju pretpostavki za raspisivanje referenduma i ustavnosti referendumskog pitanja, a to je 30 dana otkada takvu odluku od njega zatraži HS. Taj rok je predviđen Ustavnim zakonom o ustavnom sudu. Iako bi upravo Državno izborno povjerenstvo odnosno DIP prema odredbama prijedloga Zakona o referenduma koji je u prvom čitanju raspravljen u HS bilo tijelo za nadzor referendumskim inicijativa i postupak utvrđivanja broja i pravovaljanosti potpisa, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav nije prihvatio prijedlog oporbenih zastupnika da se DIP zaduži za provjeru broja i vjerodostojnosti potpisa birača i zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative „Odlučujmo zajedno“ i zahtjev za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative „Dosta je Stožerokracije“ već je sukladno ustaljenoj praksi povjerio to Vladi RH. Slijedom toga Vlada RH zaključkom je 23. ožujka 2022. prihvatila izvješće o provedenoj provjeri broja i vjerodostojnosti potpisa birača, te zakonitosti postupka prikupljanja potpisa birača i zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative „Odlučujmo zajedno“ u kojima je navedeno kako je utvrđeno da je prikupljeno 370.310 vjerodostojnih potpisa birača odnosno više od 10% od ukupnog broja birača u RH i zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative „Dosta je Stožerokracije“ u kojima je navedeno kako je utvrđeno da je prikupljeno 372.635 vjerodostojnih potpisa birača odnosno više od 10% Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav je jednoglasno prihvatio navedeno izvješće Vlade RH. Među ustavnim stručnjacima, ali i među pravnicima i laicima u tom području nema suglasnosti o tome je li ova situacija u kojoj smo se našli uzrokovana pandemijom virus covida-19, stanje koje nalaže primjenu čl. 17. Ustava RH. Ustava RH nudi kriterije ograničavanja ljudskih prava i sloboda u izvanrednim stanjima, te propisuje tko i kada, te na koji način odlučuje o ograničavanju prava i sloboda, koja specifična načela kod ograničavanja treba poštovati, zabrane diskriminacije, te razmjernosti u specifičnom obliku primjerenost naravi i pogibelji i konačno koja specifična prava uživaju poseban status kada je riječ o ograničavanjima? Ustava RH propisuje da u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti države, te velikih prirodnih nepogoda pojedine slobode i prava zajamčena ustavom mogu se ograničiti. Opseg ograničenja mora biti primjeren naravi pogibelji, a da posljedica ne može biti nejednakost osoba s obzirom na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, nacionalno ili socijalno podrijetlo. Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbe ustava o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja o pravnoj određenosti i kažnjivih djela i kazni, te o slobodi misli, savjesti i vjeroispovjesti. Dakle, ovu pandemiju covid-19 mogli podvesti pod sintagmu velike prirodne nepogode. S tim u vezi nastupanje izvanrednog stanja u slučaju velike prirodne nepogode ne znači i prestanak rada HS. U slučaju da se zbog bolesti uzrokovane pandemijom covida-19 ne bi mogli sastati zastupnici umjesto njih zajedno bi odlučivao i predsjednik republike i Vlada RH kako ne bi došlo do blokade vlasti što je propisano čl. 101. U slučaju neposredne ugroženosti i neovisnosti i jedinstvenosti i opstojnosti države znači čl. 101. ili kad se, kad su tijela državne vlasti onemogućena da redovito obavljaju svoje ustavne dužnosti predsjednik republike može na prijedlog predsjednika vlade i uz njegov supotpis donositi uredbe sa zakonskom snagom. Treba istaći da zakone koji se ne odnose na ljudska prava i slobode HS i dalje može donositi običnom natpolovičnom većinom. Ustava RH jasna je i odnosi se isključivo na mogućnost ograničavanja ustavnih prava i sloboda za što je tada iznimno propisana dvotrećinska većina svih zastupnika. Ustava RH jer je pandemija covida-19 i njen utjecaj na život i zdravlje građana dovoljno velika prirodna nepogoda i da je ovaj ustavotvorni referendum u vezi članka 17. kako kažu neki ustavni stručnjaci redundantan, odnosno suvišan. Ipak smatramo da nema ustavne zapreke da i epidemija, odnosno pandemija budu navedene u članku 17.

U doba ratnog stanja ili neposredne ratne znači ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti države, te velikih prirodnih nepogoda, te epidemije odnosno pandemije pojedine slobode i prava zajamčene Ustavom mogu se ograničiti.

Ustava i predložiti suspenziju određenih ljudskih prava. Tako bi se riješile pravne nedoumice i među ustavnim stručnjacima, a kamoli ne u široj javnosti. Jasno je da je Vlada ipak posegnula za primjenom članka 16. Ustava Republike Hrvatske kojim je propisano da se slobode i prava mogu ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi, te pravni poredak, javni moral i zdravlje. I sad dolazimo do odluka Stožera koje nisu bile jednake za sve, ovisno jesu li se odnosile na vladajuće političke elite ili na tzv. obične građane što je dakako za građane bilo frustrirajuće.

Hrvatski sabor je odlučio posebno imajući u vidu narav učinkovito i brzo donošenje odluka radi zaštite života i zdravlja ljudi primijeniti članak 16. Ustava kojim je određeno kako se slobode i prava mogu ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi i pravni poredak, javni moral i zdravlje. Navedeno postupanje je Ustavni sud ocijenio ispravnim. Glavni problem je da odluke Stožera nisu bile samo čisto operativne prirode, pa kad su se ograničavala pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom takve odluke trebalo je donositi Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom kako bi se postigao širi društveni konsenzus oko pojedinih ograničavanja ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom. Dakle, da se o pitanjima kojima se ograničavaju ljudska prava i sloboda zajamčena Ustavom odlučivati dvotrećinskom većinom postigao bi se širi društveni konsenzus da je ova pandemija velika prirodna nepogoda i da svi zajedno trebamo sudjelovati u njezinom suzbijanju, pa bi rezultati u njenom sprječavanju bili daleko bolji. Najgore od svega što je Stožer Civilne zaštite bio politiziran do te mjere da je pooštravao ili otpuštao mjere prema političkim potrebama vladajućih, pa su tako izgubili bilo kakav stručni kredibilitet i na koncu im građani nisu više vjerovali.

Smatramo da navedeno referendumsko pitanje nije dobro pripremljeno i kako nije moguće svaku odluku koja se donosi na operativnom nivou radi zaštite zdravlja građana u pandemiji donositi u Hrvatskom saboru koji zbog sporosti donošenja odluka ne bi mogao pandemiju učinkovito zaštititi zdravlje i život građana. Također je dvojbeno je li referendumskim pitanjima moguće ulaziti u nadležnost izvršnog tijela u odnosu na prijelazne i završne odredbe referendumskog pitanja i odluku koje su prestale važiti, odnosno suglasni smo sa obrazloženjem Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav u tom smislu.

Zahvaljujem. Ima jedna narodna izreka koja govori da čovjek i tovar znaju više od čovjeka. E to vam je prvo referendumsko pitanje. Čovjek bi bija velika prirodna nepogoda, a tovar bi bija pandemija ili epidemija. A čovik i tovar, dakle pandemija velika prirodna nepogoda znaju više od same velike prirodne nepogode. Prema tome, ne postoji ni jedan racionalni razlog da se prvo ustavno referendumsko pitanje pošalje Ustavnom sudu. Znači ako promijenimo Ustav bilo u Saboru, bilo na referendumu to je samo po sebi ustavno, jer ako su građani potpisali i narod izglasao i nema nikakvih dodatnih ugrožavanja temeljnih prava i temeljnih vrednota Ustava, onda je ovo upotrijebit ću izraz koji je kolega Raspudić stavio obijest. Eto šaljete Ustavnom sudu zato šta možete i ne može vam nitko ništa. O.k. Ali onda je naravno i legitimno sa druge strane da bude malo tvrđi odgovor. A što se tiče drugog referendumskog, tzv. zakonodavnog pitanja tu smo podržali Prijedlog Odbora za Ustav, odnosno glasali smo za odluku da ide ovo drugo pitanja na Ustavni sud. I tu bi u minutu i 20 sekundi završio sve što bi trebao reći, što bi mi trebali reći o ovim temama. Tko želi argumentirati da je drugo pitanje ustavno neka piše Ustavnom sudu. Tko želi argumentirati da je neustavno neka piše Ustavnom sudu. Tako da sljedećih 8 minuta možemo pričati onda o Ustavnom sudu. E tu je sad jedna zanimljiva priča. Kolega iz MOST-a vrlo često želeći malo prigovoriti nama tzv. starim političkim strankama, kažu da je Ustavni sud posljedica dogovora HDZ-a i SDP-a. Zar ne? E a to je ubačeno u Ustav 2010. godine na zahtjev današnjeg predsjednika Republike, tako da ipak uz određene kritike ovaj sastav ustavnog suda uza sve što o njemu govorili o njemu je najbolji sastav koji smo imali do sad, vjerovali ili ne. Naravno bilo je tu i dobrih odluka, bilo je i loših odluka, a najviše … odluke koje nisu donijeli, a to je da u ovoj situaciji pandemije nisu jasno razgraničili što izvršna vlast odnosno što Parlament može donositi po čl. 16. običnom većinom, a za što treba dvotrećinska većina po čl. 17. jer bi onda i ovi na vlasti i ovi u opoziciji znali kad imaju odgovornost samo vladajući, a kad odgovornost moramo dijeliti jer da neka odluka za koju bi hipotetski trebala dvotrećinska većina nije donesena, onda bi i ovi iz vlasti reć da su Bauk, Grmoja, Nađ, Orešković, Raukar krivi za veći broj mrtvih jer nisu donijeli neku odluku, da ste slušali nas bilo bi manje. A ovako ste izloženi kritikama opozicije da a) niste htjeli podijeliti odgovornost, b) niste htjeli postići dovoljno veliki društveni konsenzus i c) da ste i vi i ustavni sud prekršili ustav, vi manje ustavni sud više. A kako ljudi greške tako i suci ustavnog suda isto mogu prekršit ustav ko i svi drugi. I kada se to dogodi u situaciji da imamo jednu vrstu izvanrednog stanja, a da ustavni sud ne reagira onda kolega Bačiću reći im da nisu opravdali povjerenje, da su zloupotrijebili povjerenje i da nećemo više za njih glasat, nije nedemokratski pritisak na ustavni sud nego je to najetičnije, najdemokratičnije, najtransparentnije obavljanje javne dužnosti u skladu sa savješću i u skladu s onim što mislimo da je ispravno jer ako je ustav zastupnicima dao pravo da biraju ustavne suce onda će to oni napravit u skladu sa svojom savješću, u skladu sa onim što misle da je najbolje. A kad oni naprave ovakvo uklizavanje s dvije noge u temeljna ljuska prava da zaslužuju direktan crveni karton onda je to to. Prema tome, ne zbog odluke koju su donijeli nego zbog one koje nisu donijeli, a to je da nisu razgraničili što je čl. 16., a što je čl. 17. zaslužili su crveni karton, ali imaju vremena da to poprave. Dakle, nema tu nikakvih nou hard feelings kako bi se reklo.

Nakon što su dobili naše povjerenje nemaju više nikakvih obaveza prema nama, nemaju nikakvih obaveza prema nama. Prema tome, legitimno je propitivati dobar rad i ustavnog suda. Uostalom ustavni sud je u ovoj pandemiji pošteno, korektno, politički ispravno, najtransparentnije moguće odigrao ulogu gornje doma HS-a ili gornjeg doma Parlamenta sa jasnom formiranom vladajućom većinom, sa jasno formiranom opozicijom, sa jasno formiranim stavovima vladajuće većine, sa jasno formiranim stavovima opozicije i pazite sad, sa jasno formiranim i poslovničkim primjedbama opozicije kada su u jednom izdvojenom mišljenju govorili o tome da se ne radi dovoljno transparentno, da nema javnih sjednica itd., itd.

E sad, naravno da niko nije vječno izabran u neku funkciju, možda ni ja neću bit tada zastupnik, možda ni vi, možda ćemo biti svi ovdje prisutni, ali dok smo tu ustav nam daje zadaću, a građani povjerenje da govorimo ovako kako govorimo, tako da ja ne samo da sam reterirao, ja ću još dodatno postrožiti to što sam rekao na sjednici Odbora za ustav, ovako nježno, a kolegica Benčić malo oštrije, ona je još zaoštrila tu priču, ali na nikoga osobno ne mislim. Dakle, pojavu osuđujemo, a drugoga ako možemo spasiti spasit ćemo nije problem, međutim, jasna je poruka dakle nema mogućnosti da se ne postavi granica između čl. 16. i čl. 17. Pravo na slobodu kretanja, pravo na uživanje vlasništva koje je stožer donio bili su školski primjeri kada je trebalo primijeniti čl. 17. pa bi onda i mi bili krivi ili zaslužni, to su bili školski, udžbenički. Neki drugi, pitanje dvojbe, dakle ne svaka odluka jer u čl. 16. i u čl. 17. nije naglasak na većini nego na pravima, manja većina manje ograničenje prava, veća većina veće ograničenje prava i kolegica Nađ je pročitala šta ne možete nikako ograničiti. Tako da kad je kolega Bulj možda malo u žaru u raspravi rekao na početku da ne možete kršiti ljudska prava bez dvotrećinske većine, ne možete ni s dvotrećinskom. Da zaključim, klub SDP-a glasat će za prijedlog odbora o zakonodavnom referendumu, glasat ćemo protiv prijedloga Odbora za Ustav o savjetodavnom referendumu. Ako ustavni sud odluči da su referendumi ili jedan u skladu sa ustavom onda ćemo se o tome kako ćemo pozvati građane da glasaju na tom referendumu očitovati kada to bude aktualno.

Kolega Bačiću vi ste mi potvrdili sve što sam rekao da nakon što su izabrani nemaju nikakve obaveze prema onima koji su za njih glasali, a ove za koje smo svi glasali su naši od svih nas, ne samo od onih koji su ih predložili.

Kolegice Orešković molim vas stavite masku jer svi ostali imaju. Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege Klub zastupnika HDZ-a podržati će prijedlog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da se ova dva referendumska pitanja upute na ocjenu ustavnosti Ustavnome sudu RH. Ako bude imao vremena u ovih 10 minuta kolega Bauk rado ću nastaviti ovu raspravu o ucjenama Ustavnom sudu ako ne sudiš kako mislim da bi trebao suditi i ako tvoja odluka se ne poklapa s mojim političkim stavovima onda vas neće biti. To je poruka kolege Bauka na Odboru za Ustav, ali o tome ću malo kasnije ako budem imao više vremena. Dakle, nama je ovdje danas da sukladno Ustavu RH o člancima ako se ne varam 87. i stavcima od 1. do 3. i Članku 95. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu kao tijelo u RH koje raspisuje narodne referendume prije raspisivanja ukoliko dvoji da su pitanja, da je pitanje ili pitanja koje su, za koje su građanske inicijative prikupile dovoljan broj glasova priupita Ustavni sud koji je za to RH u strukturi državne vlasti nadležan ocijeni da li su ta pitanja u skladu sa Ustavom ili nisu. To nije prvi puta. Ovo je, ovakva situacija se događala i ranije i tu nema ništa sporno. Oko toga nema ništa sporno. I da pri tome odgovorim svima onima koji kao jedan od razloga zatiranja narodnog odlučivanja u neposrednoj demokraciji na referendumu tvrde kako ova vlada, ova vlada odlučila većina ne želi referendum jedna od razloga je i visoki, veliki broj potrebnih potreba od 10% ukupnog biračkog popisa. Međutim, kad se navodi kako je u drugim demokratskim državama potreban manji broj 5, 3% onda oni isti koji kažu kako je u Hrvatskoj veliki broj birača ne kažu do kraja istinu, a ta istina govori da tamo gdje su mali gdje je potreban relativno manji broj birača od 10% postoje ustavne kočnice o čemu se uopće na referendumu može raspravljati. Dakle, tamo ne treba pitati ustavni sud jer je tamo već u ustavu napisano primjerice u njemačkom ustavu što može biti, a što ne može biti predmet referenduma. I propuštao reći još jednu kočnicu koja bi možda u startu pojedine referendumske inicijative usporila ili bi ih obeshrabila da idu u tu inicijativu je kvorum odlučivanja, kvorum odlučivanja. Ako je kvorum odlučivanja primjerice za izmijeniti ustav na ustavotvornom referendumu ekvivalent 101 zastupniku u Hrvatskom saboru, a to je dvotrećinska većina dakle pretpostavljam da bi se brojne inicijative odmah u startu obeshrabrile ako bi kvorum odlučivanja tj. za izmjenu ustava na ustavotvornom referendumu bi trebalo biti 49% ukupnog broja birača pa bi onda ja postavio pitanje jesu li to i takvi ustavi kočničari neposrednog odlučivanja naroda na ustavnom, na referendumu. Zato kada se govori o tome kako u Hrvatskoj se onemogućava referendum, ubija u startu zbog toga što je potreban 10% onda treba reći i ovaj drugi dio istine koja uopće tu nije, koja je tu nesporna. Dakle, to je što se tiče pristupa referendumu u pojedinoj državi. I već smo mi u ime kluba zastupnika rekli da je potrebno u Hrvatskoj prići izmjeni referendumske legislative na način da se propiše prije svega kvorum odlučivanja i da se smanji broj, broj potpisa birača i da se produži vrijeme u kojem oni to mogu, mogu, mogu odlučivati, a i stvar je ovdje konsenzusa u Hrvatskom saboru da li pri tome treba utvrditi i teme koje ne mogu biti predmet referenduma. Jedna od tema je u brojnim demokratskim državama je ustroj državne vlasti, ustroj državne vlasti. U tom kontekstu i nema kolege Raspudića, ja se sjećam što je govorila gospođa Omejec u kontekstu da li treba ukinuti Ustavni sud pa da umjesto njega ovlasti Ustavnog suda preuzme Vrhovni sud to je tada bila rasprava u okviru namjere da se krene u izmjene Ustava RH od čega se odustalo kako se odustalo. Dakle, nije moguće u demokratskim državama ustroj vlasti trodiobi vlasti propitkivati na, u demokratskim državama na referendumima. Što se tiče merituma, dva su pitanja. Jedno je kojega je pokrenula Građanska inicijativa Dosta je stožerokracija za koje ne samo mi u Klubu zastupnika HDZ-a nego gotovo svi. Ja nisam čuo niti jednog ustavno-pravnog stručnjaka, bar se nije javno obznanio kako je to pitanje u skladu sa Ustavom i jer se tim pitanjem praktično zadire u trodiobu vlasti. Ono što je Ustavom određeno da u Hrvatskoj obavlja egzekutiva, tj. izvršna vlast ne možemo ovdje u Saboru mi preuzesti ulogu izvršne vlasti, već mi propisujemo okvir, a taj smo okvir propisali Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Zakonom o sustavu Civilne zaštite. I kada smo mi propisali koja su to ograničenja u slučaju epidemije, odnosno pandemije aktivaciju tih mjera propisuje Vlada ili tijelo kojega smo mi ovdje odlučili, a to je Stožer Civilne zaštite uz nadzor Vlade Republike Hrvatske. I na taj način kada bi se to prihvatilo da zakonodavna vlast preuzima prerogative ovlasti izvršne vlati po nama je to grubo kršenje ustavnog načela trodiobe vlasti i o tome ćemo čuti što kaže Ustavni sud. Mi mislimo da je to pitanje protu ustavno.

Prije svega je već bilo propitkivanje na Ustavnom sudu da li je ovakav proces, postupak kojim Hrvatska se bori protiv epidemije u skladu sa Ustavom, Ustavni sud je jasno rekao da je zakonodavac Hrvatski sabor predstavničko tijelo Hrvatski sabor koje je između ostalog i donijelo taj Ustav i propisalo mogućnost i ograničavanja pojedinih ljudskih prava u slučaju kada je u opasnosti javno zdravlje u Hrvatskoj, da može svoje mjere donositi zakonima kojima se ograničavaju ljudska prava i slobode, a koja ograničenja donosimo kvalificiranom većinom od 76 ruku a mogli smo i to je Ustavni sud rekao ovaj Parlament, ovaj Hrvatski sabor je mogao da je htio ići na način da se u tim ograničavanjima koristi temeljem članka 17. I jedno i drugo bi bilo u skladu sa Ustavom, a mi smo upravo zbog efikasnosti u borbi protiv pandemije odlučili se na članak 16. Da je tome tako kako da niti jedna demokratska država u Europi, u svijetu nije svoju borbu protiv epidemije vodila kroz parlamentarno odlučivanje sa dvotrećinskom većinom. Pa valjda bi se jedna demokratska država u Europi, u svijetu koristila tu mogućnost da njezin parlament borbu protiv epidemije provodi dvotrećinskom većinom. Drugo je pitanje, a što ako se dvotrećinska većina ne uspostavi što onda neće biti mjera? Onda ćemo pustiti da epidemija hara po cijeloj Hrvatskoj, a imajući iskustva ranija i moja kao zastupnika na koji se način u Hrvatskom saboru teško postiže dvotrećinska većina i da smo često puta bili ucijenjeni u toj dvotrećinskoj većini sa sitnim ustupcima a to mogu kasnije u pojedinačnoj raspravi kako bi je postigli, ja ne vidim kako bi se Hrvatska mogla učinkovito sa dvotrećinskom većinom boriti protiv epidemije, odnosno pandemije u Hrvatskoj.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora članak 238. kolega Bačić obmanjuje javnost.

A sve ostale stvari koje se tiču temeljnih ljudskih sloboda i prava da se odluče dvotrećinskom većinom u Hrvatskom saboru. Tako da ministar zdravstva je dio izvršne vlasti. Dobivate opomenu. Slijedi Klub zastupnika Hrvatskih suverenista poštovani zastupnik Marijan Pavliček. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Vi danas vrlo vjerojatno o ovome ne bi raspravljali da u zadnjih dvije godine i dva mjeseca nismo imali više od 4 stotine odluka Stožera Civilne zaštite koje su često bile donesene sukladno političkoj situaciji koje je odgovaralo vladajućoj većini. Stožer Civilne zaštite je jedno političko tijelo i to je jasno svima, da u tom Stožeru imamo ljude koji velikim dijelom pripadaju jednoj političkoj opciji. Među njima imamo pravnike, imamo ekonomiste, imamo inženjere prometa, imamo čak i dva doktora medicine, među njima jedan epidemiolog. Imamo kasnije dva pridružena člana, to je ministar zdravstva i kolegica Markotić koji nisu bili u startu članovi Stožera. Taj Stožer u svim tim odlukama kada ih je donosio vrlo često je donosio u dogovoru između dvije do tri osobe i to je isto tako činjenica. Mi smo dali prijedlog ovdje u Hrvatskom saboru da se relativnom većinom potvrđuju odluke Stožera da oni dobiju svoj legitimitet i to su vladajući odbili. I upravo zbog svega toga mi danas ovdje raspravljamo, jer se epidemija često donosila sukladno potrebama, odnosno mjere potrebama vladajuće većine. Sjetite se samo prvih restriktivnih mjera. Prošlo je više od 30 dana od prvog slučaja covida-19 koji se pojavio u RH dok nisu donesene prve mjere. Zašto? U međuvremenu su morali proć unutarstranački izbori u HDZ-u gdje su vam ljudi bili natiskani u stranačkim prostorijama, stajali jedan iza drugoga 20 cm udaljeni, kada je to prošlo nakon toga ste donijeli prve mjere i tada je zdravlje nacije postalo bitno, ta famozna rečenica. Danas ovdje raspravljamo o tome kome pripada vlast u ovoj državi. U članku prvomu našeg ustava koji je možda i najbitniji jasno i glasno stoji vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu i tako bi to trebalo bit u svim demokratskim državama, međutim u Hrvatskoj narod može samo preko izbora doći do izražaja i pokazati svoje mišljenje. Naime u 30.g. hrvatske demokracije imali smo samo 3 referenduma, 2 koja je pokrenula aktualna vlast, to je prvi referendum o neovisnosti, zatim smo imali referendum o ulasku u EU, imali smo samo jedan referendum koji je bio priznat od građanskih inicijativa, a to je referendum o ustavnoj definiciji braka. Sve ostale referendumske inicijative su odbijene zbog ovog ili onog razloga ili ih je odbio ustavni sud jer nije u skladu sa ustavom ili nisu bili priznati brojni potpisi ili nisu prikupili dovoljan broj potpisa birača, a onda se vraćamo i na sam taj Zakon o referendum koji je samo realno gledajući mrtvo slovo na papiru. Hrvatska ima možda i najrigoroznije mjere što se tiče raspisivanja referenduma jer s jedne strane imamo vrlo visok prag od 10% od potrebitog biračkog tijela koje moramo prikupiti, a svi znamo da to, ni ta brojka ne odgovara istini. Znači kada je ovaj referendum pokrenut ili kada je bio referendum „Zaštitimo hrvatsku kunu“ bilo je potrebno skupiti 368 tisuća potpisa, što znači da u Hrvatskoj ima 3 milijuna 680 tisuća birača, a popis stanovništva kaže da nas ima 3,88 što znači gdje su nam maloljetnici, relativno gledajući birača punoljetnih u RH je negdje 320 do 330, 3,3 milijuna, znači da nam treba 330 tisuća maksimalno potrebitih potpisa da bi se jedan referendum mogao raspisati. I unatoč tim rigoroznim uvjetima, unatoč tome što morate svako mjesto, doslovce svako mjesto prikupljanja potpisa prijaviti nadležnim policijskim upravama, unatoč tome što ste dužni JLS platiti korištenje javnih površina, unatoč tome što morate imati točan popis ljudi koji vam sudjeluju u referendumskim inicijativama koji će tamo biti i po suncu i po kiši i po danu i po mraku i po snijegu, unatoč svemu tome i kada prikupite kao što je sada prikupljeno dovoljan broj potpisa onda se još čeka nekoliko mjeseci kako bi ta tema bila pase, al ova tema može bit opet aktualna nažalost na jesen, daj Bože da ne bude da se svi riješimo ove korone, ali može biti itekako aktualna. I sada kad ste s jedne strane prikupili dovoljan broj potpisa koje i vi priznajete da ih ima oko 400 tisuća sada nije dovoljno ni to, ajmo još malo zagorčati, ajmo još malo omalovažavati te hrvatske građane, ajmo još jednom dati svakom jednu pljusku, pa to sve poslati na ustavni sud, pa još sačekati mjesec dva da ustavni sud donese odluku jesu li pitanja u skladu sa Ustavom RH. Zašto, zašto se bojite hrvatskog naroda?

Nemate se čega bojati, pustite neka narod odluči. Ako smatrate da je vaš stožer donosio mjere u skladu sa zakonom, ako je vaš stožer donosio, pardon, on je donosio u skladu sa zakonom nego donosio epidemiološki opravdane mjere svaki put onda smo uvjereni tj. svi bi trebali bit uvjereni da će na tom referendumu velika većina hrvatskih građana poduprijeti rad vašeg stožera i odbiti ovu građansku odnosno ove dvije građanske inicijative, ali očigledno se bojite.

Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a poštovane zastupnice Dalije Orešković.

Predsjedavatelju, kolegice zastupnice i zastupnici. Rasprava o tome treba li ova pitanja uputiti na ustavni sud da on utvrdi je li referendumsko pitanje u skladu s ustavom, pa na kraju krajeva i sama referendumska pitanja pomalo nalikuju na onu raspravu o Šredingerovoj mački i kutiji, istovremeno je živa i nije živa, istovremeno postoji i ne postoji. Otprilike tako će izgledati i odgovori koje ćemo u ovoj raspravi, a i od samog ustavnog suda dobiti. Ja se nadam da će dobiti odgovore na ona pitanja koja su postavili i u raspravi na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. No ta pitanja i te rasprave su više jedne teorijske filozofske prirode, služit će u neke političke i znanstvene svrhe za pitanja koja će nam se pojaviti u budućnosti, no time nećemo riješiti one probleme koji su i doveli i uzrokovali skupljanje potpisa za raspisivanje ovog referenduma. Cijeli problem je nastao kada smo čl. 17. Ustava RH interpretirali i primijenili na krivi način, ne mi, ne svi mi nego HDZ-ova parlamentarna većina i sve dok imamo jedno političko reći ću naslijeđe, možda naslijeđe iz nekog bivšeg sistema po kojem se jedna partija ponaša kao da je čitava država njihova privatna imovina. U kojem Ustav interpretira, primjenjuje, tumači, razvlači kao žvakaču onako kako njima paše samo zato što to može, samo zato što kaže imamo 76 ruku i nizašto nas drugo više nakon toga nije briga, imat ćemo državu koja nije puna i funkcionalna demokracija.

Odlučit će onako kako HDZ-u paše. Bit će ponovno džoker zovi, u ovom slučaju džoker zovi samo zato da se kupi malo vremena zato što će u međuvremenu suština biti razriješena samim stanjem Covid pandemije koja je na nekakvom svom zalasku. U međuvremenu smo ukinuli Covdi potvrde, cijela Europa ide ka tome da se ukinu i maske. Ono o čemu bi se trebalo odlučivati na jednom festivalu demokracije kao što sam već rekla razriješit će vrijeme. Međutim, ostat će nam ona temeljna pitanja. Prvo od njih je dobro koji je problem sa Hrvatskom državom da u 30 godina nismo bili u stanju donijeti jedan suvisli, dobro posloženi, logičan zakon o referendumu kojim je između ostalog propisana i nekakva primjerena većina izlaznosti koja na referendumu uopće može legitimno odlučiti o nekom pitanju. Zašto nismo na drugačiji način propisali način potpisivanja odnosno skupljanja potpisa, zašto to ne može biti elektronski nekakav potpis i olakšavanje onih koji eto stoje na kiši. 10.000 potpisa za predsjedničke izbore nije bilo lako skupiti, a mogu misliti što ste prošli vi i to treba, to treba samo po sebi ispoštovati. No to ne znači da se za svako pitanje mora raspisivati referendum, to ne znači da se referendum treba raspisivati tamo gdje sam Ustav već kaže što nam je činiti i to ne znači da bilo koja, bilo čija parlamentarna većina smije zloupotrebljavati slovo Ustava samo zato što se njegove primjene u nekom konkretnom slučaju plaši. Dakle, ne možemo imati situaciju kad zaškripi zovi Ustavni sud, ali ne možemo imati niti sastav Ustavnog suda ovakav kakav nam je danas. Cijelu ovu moju raspravu na neki način je potpuno drugi kolosijek od početno planiranog usmjerila rasprava Arsena Bauka kada je rekao da što god mi mislili ovaj saziv Ustavnog suda je bolji nego bilo koji prethodni koji smo imali dosada. Naime, među postojećim ustavnim sucima su i 3 suca koja su u trenutku izbora na ovu funkciju bila saborski zastupnici ujedno i članovi Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav i time su bili u dvostruko privilegiranoj situaciji da iskoriste jednu javnu dužnost kako bi u Ustavni sud gurnuli sami sebe.

Drugim riječima slobodni su odlučivati onako kako bi i trebali na temelju samog slova Ustava pa onda i nije sama suština problema u tome što su za neke ustavne suce lobirali desni, a za neke ustavne suce lijevi, nego je problem u tome što su konkretne osobe koje su se na takav način izabrale, ne sve, evo izdvojit ću njih 3 izabrali kao isluženi stranački kadrovi. Ne kao vrsni pravni ili ustavnopravni stručnjaci, ne znam kolega Bauk razumijete li na što ja aludiram. Dakle, kakvoća onih koji o nečemu odlučuju njihove prošle pravne, stručne kvalifikacije trebale bi imati prednost pred onim što je pojedina osoba napravila u svojoj političkoj karijeri kroz nekoliko uzastopnih mandata saborskog zastupnika. To bitno utječe na mehanizam pravnog i ustavnopravnog rezoniranja, a posljedice vidimo i sada. I u svakom slučaju među ustavnim sucima ne bi trebali biti oni koji su eto poznati po tome što su se negdje lažno identificirali na nekakvim sastancima kada se raspravljalo o korupcijskim aferama. Kao predsjednik Ustavnog suda ne može biti osoba koja skupa s vama u konobama uživa, privatno se druži i večera neku ribu. To su one stvari koje dovode do toga da javnost nema povjerenja u odluke koje Ustavni sud donosi. I to onda uzrokuje raspisivanje referenduma u onim pitanjima za koje možda referendum i nije trebalo raspisivati. I to je suština problema. I sve dok vi kolege HDZ-ovci koji nadam se u slijedećem sazivu Hrvatskog saziva nećete više imati većinu, ali nadam se da će oni koji će tada tu većinu držati ipak biti, ajmo to tako reći više prosvjetljeni, više usmjereni na to da doista ovaj dom postane prostor dijaloga rasprava u kojima se čuje i druga strana, u kojima se druga strana primjereno uvažava i respektira. Nadam se da ćete i vi tada zagovarati nekakve drugačije kriterije, one koji služe interesima čitavog hrvatskog naroda. E tada možemo raspravljat i o tome kako ćemo urediti pitanje referenduma, pa nećemo stalno govoriti a sve nam je neodgovoreno, mi ne znamo niti tko prikupljene potpise provjerava. Temeljno pitanje.

Bilo kako bilo žalosno je što mi i o ovim pitanjima odgovaramo tada kada to većini hrvatskih građana više nije onako relevantno kao što je recimo bilo prije pola godine to znači da su ponovno politički i politikantski interesi stavljeni ispred interesa većine hrvatskih građana. Kolegica Orešković je povrijedila članak 238. Meni je neprihvatljivo da kolegica Orešković ovdje za govornicom hrvatskog Parlamenta na ovakav način problematizira stručne karijere ustavnih sudaca koje je Hrvatski sabor izabrao na Ustavni sud. Ona o tome može govoriti pa zbog toga i krši Poslovnik i to ona koja je postala kao predsjednica jednog državnog tijela, kao relativno [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] nepoznata i široj i stručnoj javnosti, odvjetnica u Hrvatskoj. Članak 238. gospodin Bačić ponovno vrijeđa i kolegicu Orešković, ali i nas druge oporbene zastupnike oduzimajući nam uopće mogućnost da propitujemo način i rad djelovanja Ustavnog suda. Ja ću ponoviti ustavni suci i Ustavni sud nisu dio redovnog sudstva niti dio redovne pravosudne vlasti već su čuvari Ustava koje se bira izravno u Parlamentu u dogovoru između većine i manjine [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] i kao takvi naravno da su [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] u toj većini i manjini odgovorni i mogu biti propitivani. Sljedeća povreda Poslovnika poštovani zastupnik Damir Habijan. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Dakle, nevjerojatna je lakoća kojom kolegica Benčić, općenito oporba si dozvoljava zapravo da ovdje u javnom prostoru iznosi određene činjenice za određene ljude, u ovom slučaju dakle ustavne suce koje su neprovjerene, koje su negdje pročitali i to njima odgovara. Dakle, ja mislim da živimo u demokratskom društvu i bilo bi dobro da te elementarne uzuse kao saborska zastupnica i saborski zastupnici napokon prihvatiti. Povrijeđen je članak 238. osobno sam prozvana i uvrijeđena, a pri tome kolega iznosite potpune neistine. Ovo što sam rekla o sucima Ustavnog suda je i dio službene smjernice upućene od strane jedne institucije koja je rekla ljudi koji imaju stranačke iskaznice i nekoliko mandata služe kao stranački ljudi ne mogu s te pozicije kao saborski zastupnici, kao članovi matičnog odbora lobirati i birati u Ustavni sud sami sebe.

Vi bar zastupate zakon i poštivanje zakona.

Kolegica Orešković povrijedila je članak 238. i uvrijedila nas sve ovdje zastupnike, non-stop nam prijeti sa ove govornice ovdje a vidimo i ustavnim sucima, nisu joj dovoljno kvalitetni, nisu kvalitetni kao ona i stalno nam prijeti da će nas pomesti ili da ćemo mi nestati sa političke scene. Svi koji su sjedili tamo gore u tom redu zadnjem i prijetili nam, nikada više nisu bili u sljedećem sazivu. Tako da dobro razmislite što govorite i nemojte sebi davati neke ovlasti koje vi nemate, nemate! Može zastupnik Borić opomena i vama jer je ovo bila vaša replika, dobivate opomenu. Molim vas! Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Zeleno-lijevog bloka poštovana zastupnica Raukar-Gamulin i Benčić. Kolegice i kolege ova epidemija nije završila, samo je oslabila, a užasan rat u Ukrajini preuzeo je cijeli medijski prostor. No, virus je i dalje tu i postoji mogućnost da opet mutira, ojača i da krene i šesti val epidemije kad će nam možda ponovno biti potrebne pojačane epidemiološke mjere. Već dva mjeseca nakon početka epidemije Stožer Civilne zaštite koji je donosio epidemiološke mjere i u početku bio i cijenjen i slušan i poštovan, u tom trenutku svojim politički obojanim odlukama, propisivanjem izuzetaka od vlastitih propisanih mjera koje su bile naprosto takvo dodvoravanje biračima i vlastitim zapravo kršenjima mjera koje su donijeli izgubio je povjerenje građana i to nepovratno i to je činjenica i tako to traje do danas. Nekoliko puta mi smo u ovom Saboru pozivali Stožer na ostavku prvenstveno iz potrebe da borbu sa epidemijom preuzmu novi stručnjaci koji su neopterećeni aferama, izuzecima, osobnim kršenjima mjera, neodmjerenim i nekontroliranim izjavama, zakašnjelim mjerama koje su nas koštale nepotrebno velikog broja umrlih. Smatramo da bi to bio doista pravi i potreban korak u borbi sa virusom koji je do danas uzeo gotovo 16000 života više nego u cijelom Domovinskom ratu. Smatramo da jest potrebno vodstvo u borbi protiv te epidemije, ne može se takva pošast prepustiti osobnim odlukama pojedinaca. Potrebna nam je solidarnost među građanima i svijest da samo zajedničkim snagama možemo smanjiti smrtnost, smanjiti cirkuliranje virusa i u konačnici pobijediti virus. Vrlo jasno smo višekratno tražili da se primjenjuje članak 17.

Do 2020. cijeli svoj život kad sam bila bolesna ja sam išla liječnicima i po njihovim preporukama sam se liječila. Kako ja, tako i svi koje poznajem su to radili i rade.

Liječnici su odjednom postali neki ljudi koji su dio svjetskih zavjera, koji nam zapravo žele zlo, koji nam cjepivom ubrizgavaju čipove, koji nas cjepivom izlažu većim rizicima od samog korona virusa. Istovremeno ti isti ljudi bili su na prvoj liniji obrane protiv virusa, borili su se za svakog pacijenta, morali su gledati mnoge nepotrebne smrti, premoreni su, molili i kumili građane i građanke da se cijepe i time zaštite od težih oblika bolesti i od smrti. Također su nas molili i mole nas i danas da se držimo epidemioloških mjera. I ja moram priznati da ne mogu ni shvatiti, ni prihvatiti da se apele liječnika i liječnica ne sluša. Kako to da ih slušamo kada su u pitanju druge bolesti, a u ovoj situaciji sumnjamo i ne slušamo? Još uvijek mi nismo dostigli procijepljenost koja bi značajnije smanjila cirkuliranje virusa i time oslabila epidemiju. Često se gleda zemlje u kojima se mjere popuštaju, ali pri tome se slučajno ili namjerno zanemaruje njihova visoka procijepljenost. Dakle, potrebna je promjena u stožeru, novi stručnjaci koji mogu povratiti izgubljeno povjerenje građanki i građana. Potrebno je i neophodno da odluke koje bitno ograničavaju ljudska prava i slobode bude donošena u Saboru dvotrećinskom većinom i potrebno je cijepiti se i držati se trenutnih mjera koje su zadane epidemioloških i to s najvažnijim ciljem da zaustavimo umiranje. Nemojmo zaboraviti da nismo trebali doći do strašne brojke od 16 tisuća umrlih. Mnogi naši sugrađani, sugrađanke i danas su mogli biti živi i zato imamo odgovornost i kao saborski zastupnici i kao ljudi. Politikanstvo i političko prepucavanje neće spriječiti smrt.

Zahvaljujem se. Dragi kolegice i kolege, osnova svake vlasti je povjerenje. Da bi posrednička demokracija kao koncept funkcionirala nužna je konstantno graditi povjerenje s onima koji su vas izabrali. Kada tog povjerenja nema svaka odluka izabrane vlasti bilo zakonodavne, bilo sudske, bilo izvršne se propituje ili se u nju ne vjeruje. Nepovjerenje u jednu granu vlasti vrlo lako se prelijeva u drugu i u treću i to je ona situacija koju mi danas imamo. A kada tog povjerenja nema u odluke koje su tijela izabrana na izborima donijela tada naravno ostaje mogućnost da se odluke donose referendumski. O tome ćemo razgovarati pri izmjenama toga zakona. Međutim, želim naglasiti da u ovu situaciju da uopće danas razgovaramo o referendumu nas je dovela parlamentarna većina i izvršna vlast HDZ-a. Prvo zato jer je izgubila elementarno povjerenje građana u donošenje odluka u upravljanju covid krizom. To povjerenje je izgubila u onom trenutku kada su počele iznimke, kada se nije htjelo uvesti parametre oko epidemioloških mjera, kada se potpuno pogrešno komuniciralo oko cijepljenja koji je fijasko u Hrvatskoj i kada se vidjelo da u toj pandemiji nisu svi jednaki. U tom trenutku to povjerenje se još uvijek moglo vratiti koristeći institucije izvršne, i zakonodavne i sudske vlasti da bi primijenili one mehanizme koje je ustavotvorac predvidio za izvanredne situacije, jer u ustavnim demokracijama baš u vremenima kriza i to javnozdravstvenih kriza kakve smo imali određene temeljne vrijednosti vladavine prava moraju biti ključni sadržaj parlamentarnih debata, parlamentarnog nadzora i parlamentarnih odluka i to je ono što mi nismo imali. Dakle, ključni zahtjev vladavine prava i ključni zahtjev našeg ustavotvorca je bio da upravo u vremenima krize, upravo u vremenima izvanrednog stanja se mora onemogućiti da većina obična i kvalificirana većina ona koja ujedno čini i izvršnu vlast sama donosi odluke o ograničenjima ljudskih prava. Zašto je to ustavotvorac predvidio? Zato što u ustavnim parlamentarnim demokracijama, u liberalnim demokracijama ograničenja ljudskih prava su moguća samo u izvanrednosti i samo onda kada postoji širi politički i društveni konsenzus o tome i to nije bezveze tako. To je tako zato da bi se zapravo spriječilo da liberalne demokracije odu u autoritativne režime i to je zaista naš ustavotvorac tako upisao u Ustav i on je rekao u redovno vrijeme ona ljudska prava koja su relativna a to je većina, većina ljudskih je relativna, većina se može ograničiti se ograničavaju po članku 16. da imaš pravo na slobodu kretanja ali to ne znači da možeš prelaziti gdje kada hoćeš itd., da imaš pravo na slobodu izražavanja ali to ne znači da možeš koristiti govor mržnje. To su neka ograničenja ljudskih prava koja idu po članku 16. Ali je tražio da kod izvanrednog stanja kod većih ograničenja ljudskih prava ona koja nikada ne bi radili da nema izvanrednog stanja, a nikada ne bi ljudima zabranjivali da idu iz jedne općine ili iz jedne županije u drugu, nadam se. Nadam se da nikad ne bi zabranjivali ljudima da prime doma više od 10 ljudi jer šta nas briga koliko im ljudi dođe, nadam se da ne bi. To radimo samo u izvanrednim stanjima. I onda je ustavotvorac rekao za takvo izvanredno stanje, e tada ne morate imati razmjernost morate imati mjere koje su relativno u skladu s onim ciljem koji želite postići ali ih morate donositi 2/3 većinom zato što će to onemogućiti da se ograničenja ljudskih prava rade radi samovolje i arbitrarnosti većine dakle onih koji čine izvršnu vlast.

A vezano za ljude koji su se i cijepili, a njih je sigurno bilo jedno 30 do 40% koji su potpisali za referendum oni su pozdravili gospodina Zekanovića, znači poslali su baš pozdrav i rekli su da su primijetili da je krenulo oblijetanje gospodina Zekanovića oko HDZ-a jer se približavaju europarlamentarni izbori kao pravi suverenist dakle približio se HDZ-u. Kolega Zekanović pa evo javio sam se kada je kolega Grmoja dignuo povredu Poslovnika, ali htio sam vam dati prostor da razgovarate i sa njime. Ali očito da je nagovorio kolegu Troskota što treba reći.

I sada od nas bezuvjetno traži da vjerujemo svemu što oni govore, svemu a sami sebi ne vjeruju ako ste primijetili ne vjeruju i naravno da dovode u zabunu i naše građane i sve nas ovdje pokušavaju ocrniti ili nas defamirati iz čistog razloga što sami znaju da su toliko loših stvari napravili a to je prevara i kolega Petrov sa onom čuvenom potvrdom, i kolega Bulj sa čuvenom prisegom pa neće poštivati zakon i sada kolega Grmoja tj. Matko sa svojom okladom koju sada više za njega ne vrijedi. Poštovani kolega Boriću evo hvala vam na vašoj replici. Činjenica da neki ne govore istinu i kolega Troskot sada nije rekao istinu, jer ja sam jasno rekao bio je jedan glas protiv. Samo je Ivan Pernar koji je danas na Karibima bio protiv tog zakona. Mostovci nisu bili protiv i to je istina i to je istina, ja ne obmanjujem. Nisu bili protiv. Ja sam rekao istinu. Kolega izaberite talijansku verziju ili rusku verziju kolega Troskot.

Poštovani kolega Zekanović vi nekog volite više, nekog manje, nekog ne volite, posebice neke političke opcije, ali ja u to sada ne ulazim. Ali ste sami rekli da u načelu podržavate da narod odlučuje na referendumu o nekim bitnim pitanjima. Smatrate li da je pošteno da ova pitanja idu na odluku Ustavnog suda ako, a i sami ste sudjelovali u referendumskoj inicijativi „Zaštitimo hrvatsku kunu“ i znate kako je teško prikupiti dovoljan broj potpisa, ako je 400 tisuća potpisa prikupljeno u takvim vremenskim uvjetima zašto bi se moralo još dodatno tražiti mišljenje Ustavnog suda? Mislim da je to, evo da je tu možda napravljena jedna mala pogreška ali to nije kolega Pavliček to nije poanta.

Netko im je vjerovao. Netko vjeruje i kolegi Grmoji tu, netko vjeruje Troskotu, a oni nikada nisu rekli to što su rekli, to što nisu rekli što su trebali reći. Pardon. Nikada jer je važnije kolega Troskot dobiti koji glas makar zahvaljujući vašim postupcima je netko nastradao. Jako kršćanski. Poštovani kolega Zekanoviću nakon vašeg poziva na cijepljenje, interes za cijepljenje je naglo opao. Dakle, to smo mogli vidjeti kada ste vi to pošto ste vi to više ponavljali ljudi su se manje cijepili. I evo možete možda shvatiti da smo mi bili svjesni koliko ljudi zapravo malo vjeruju političarima i željeli smo da ljudi sami to odluče hoće li se cijepiti ili se neće cijepiti. Nitko se neće cijepiti gospodine Zekanoviću zato što ćete ga vi ili ja pozvati na cijepljenje, nego će ljudi donijeti informiranu odluku jer je to prebitno. U pitanje je njihovo zdravlje. Informirat će se. Nemojte ljude forsirati u bilo što. A ovo nije bio referendum o cijepljenju, jer su ovaj referendum potpisivali i oni koji su se cijepili i oni koji se nisu cijepili.

Opet ste rekli jednu laž i uzalud vam svako klanjanje i sve što radite ako radite protiv savjesti, a vi jako dobro znate bez obzira što će vam nos narasti za minutu još 5 cm da ja govorim istinu i da se trebalo cijepiti.

S tom intonacijom ste morali pozvati ljude na cijepljenje, ali niste jer ste kukavica, jer ste Buratino, Tolstojeva verzija Pinokija, istočna verzija. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Damira Habijana.

Ja bih zapravo na početku želio reći da sam prilično razočaran ovim tijekom rasprave odnosno razočaran načinom na koji kolege poglavito iz Mosta doživljavaju zapravo demokraciju i doživljavaju pravo na kritičko i drugačije razmišljanje. Dakle ovo što vi govorite po vama dakle da su ova pitanja u skladu s Ustavom ako mi imamo drugačije mišljenje netko od nas, e to nije dobro, to nije ispravno. Kolega Raspudić je rekao da je to obijest, da će nas to koštati. Ako su to demokratski uzusi načela koja vi zastupate, ako je to projekcija onoga što bi vi radili da ne daj Bože dođete na vlast, onda jao svima nama. Jel' ovo što ste danas pokazali je više ima veze sa diktaturom nego sa nekom demokratskom procedurom. Isto tako pokušali ste prikazati prijedlog Odbora koji je kolega Bošnjaković ispred Odbora kao predsjednik iznio dakle ovaj dodatni korak, a to je da je mogla biti odluka Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav ili da se ide propitati dakle ustavnost odnosno suglasnost ovih pitanja sa Ustavom ili da se raspiše referendum.

Sjetimo se dan, dva prije nego ste završili sa sakupljanjem potpisa ste izjavili da će vas netko okrasti, da će vas izigrati, a onda ste mjesec i pol čuvali te negdje potpise, nitko nije znao gdje su. Vi ste ih brojali. Ako mi možemo postaviti pitanje što ste vi radili s tim potpisima, ali nećemo. Vlada je utvrdila da je sakupljen dovoljan broj potpisa, da su isti vjerodostojni i sada idemo u zadnju fazu idemo pred Ustavni sud. Žao mi je što nema kolegice Orešković ovdje koja je u ime Kluba govorila kako Ustavni sud donosi pogrešne odluke. Žao mi je što si ona ponovno uzima sada to pravo da sebe stavlja na neki pijedestal i zapravo dosudi odlukama Ustavnog suda i da se ona smatra da je ta koja je relevantan faktor da može na taj način govoriti. Ne znam da li je netko ovdje u replici spomenuo to dolazi od osobe gdje su brojne odluke kada je bila predsjednica Povjerenstva padale kao kula od karata i danas još zapravo gledamo posljedice njezinih loših odluka. Što se tiče samih pitanja, što se tiče samih pitanja prije svega prvog pitanja moje mišljenje je i moje je pravo da kažem da nije sukladno Ustavu koliko god se to kolegama iz Mosta možda ne sviđa. Već je nešto o tome odnosno dosta je o tome rekao i kolega Bačić u ime Kluba. Dakle, Ustavni sud je jasno rekao u dvije točke i 26. i 28. iz svog rješenja iz rujna 2020. godine da je Hrvatski sabor isključivo nadležan odlučiti što će primijeniti da li će to biti članak 16., da li će to biti članak 17. Što bi se dogodilo da se usvoji vaša inicijativa teoretski? Dakle dodali bi dvije riječi pandemija i epidemija. Aktivacija toga članka prema sadašnjoj dakle konstalaciji odnosno prema sadašnjem nomotehničkom uređenju je u isključivoj nadležnosti Hrvatskoga sabora. Dakle, mi bismo došli u situaciju da bi Vlada kao izvršno tijelo aktivirala članak koji je u isključivoj nadležnosti Hrvatskoga sabora. Dakle, dolazite do narušavanja i povrede načela trodiobe vlasti. To je jedan od razloga zbog čega je upravo ovo vaše pitanje koje se odnosi na izmjenu Ustava neustavno. Što se tiče drugog pitanja to je već bilo puno riječi dakle način djelovanja i postupanja u situaciji u kojoj smo se nalazili da Hrvatski sabor, hrvatski parlament dvotrećinskom većinom odlučuje o vođenju sigurnosnih mjera. Na koji način pogotovo u ono vrijeme 2. i 3. vala kada smo imali doista veliki broj zaraženih ljudi u bolnicama, opterećenost bolničkog sustava i kada je trebalo na dnevnoj bazi donositi različite mjere ovisno o lokalnim situacijama, dakle nije bila ista situacija u svim dijelovima Hrvatske na koji način bi mi ovdje postigli 2/3 u nekoliko sati kada je trebalo reagirati?

Replika poštovani zastupnik Hrvoje Zekanović. Umorni ste gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Habijan vi ste pravnik i čovjek ste koji govori razborito za razliku od nekih drugih koji dođu za tu govornicu pa ne znaju ni što je dnevni red. Ovdje, ja nisam pravnik, koliko sam shvatio nitko ne dovodi u pitanje građanske inicijative koje su skupile potpis i dosta je stožerokracije, ni odlučujmo zajedno. Znači, nisu pokradeni kako je to bilo najavljivano kroz medije puno prije, nego to su skupili potreban broj potpisa. I sada, evo ja nisam pravnik moje pitanje je vama, što će se promijeniti ako ova dva pitanja idu na procjenu ustavnosti?

Zahvaljujem poštovani kolega. Upravo iz tog razloga zato što smo i na Odboru, a i dio dakle zastupnica i zastupnika ovoga Sabora odnosno u ovom Saboru ima dvojbu oko ustavnosti i prvog i drugog referendumskog pitanja odlučili smo se dakle na ovaj korak da idemo pred Ustavni sud upravo da bismo izbjegli ovu dvojbu koju ste vi sada ovdje spomenuli. I ponavljam i dobro da ste pitali, dakle nitko ne dovodi uopće broj. Dakle, Vlada je utvrdila da je broj i vjerodostojnost potpisa i jedne i druge inicijative dakle nekih 372 i 370 tisuća o ovoj drugoj inicijativi dakle da je dovoljan i da dakle to nitko ne dovodi u pitanje, nego se radi o tome da smo se odlučili na ovaj korak odnosno ako tako naravno Hrvatski sabor odluči da ova pitanja i jedno i drugo uputimo Ustavnom sudu da utvrdi i razriješi ovu dilemu tko je u konačnici u pravu.

Dakle, otac mi pokojni je osnivao HDZ, HDZ kojemu je član bio i vaš Miro Bulj npr., ja sam napustio tu vladajuću koaliciju i danas nisam dio vladajuće većine, ali kad bi morao birati između Mosta koji je personifikacija svega dobroga u politici i onako vjerodostojnoga koje je nota bene Plenković potjerao iz koalicije, bili bi još s njim u koaliciji da ih nije potjerao i HDZ-a, pa izabrao bi HDZ jedno tisuću puta prije vjerojatno ili ima onaj broj koji se kaže bezbroj puta nego opciju koja isključivo zna rušiti, ne zna graditi, koja nije vjerodostojna, koja je licemjerna i koja isključivo želi ovo mjesto i ništa više osim toga.

Hvala lijepa. Pa ja mogu reć da ste dobro izabrali jel, a što se tiče Mosta da dovoljno govori to da su dva puta izigrali i ono što su potpisali kod javnog bilježnika i ovjerili, sada okladu, prisegu, dovoljno govori zapravo o Mostu i dovoljno govori o svemu onome što su izjavljivali u cijeloj ovoj kampanji kada su prikupljali potpise i kakve su izjave išle u medijski prostor i što su one zapravo u konačnici uzrokovale, dakle od podjele u društvu do toga da je zapravo upravo zbog ovakvih izjava i podjela koje su uzrokovale pao interes za cijepljenje i na vama je dio velike odgovornosti. Poštovani kolega Habijan, evo ja nisam nikada bio član HDZ-a i neću nikad bit član HDZ-a, a rođen u Hrvatskoj stvarno i rođen u Hrvatskoj Hrvat jel i to sam, ali poštujem sve političke opcije bez obzira lijevo ili desno i njihov način djelovanja i hvala Bogu i ne možemo svi mislit isto, zato smo se i borili '90.-tih da dobijemo demokraciju. Najgore je ako počnemo svi isto misliti jer ako moramo svi isto misliti. Ali da se vratim na temu. Evo kolega Habijan je rekao da su ocijenili da treba pitanja poslati na ocjenu ustavnosti, što je naravno legitimno pravo, ali evo vi kao saborski zastupnik, kao član odbora, smatrate li vi da je u ovakvom obliku trenutnom zakonskom sustav odnosno institut referenduma u Hrvatskoj mrtvo slovo na papiru i treba li uistinu to promijeniti, ali ne da to bude kao što je u ovom prvom čitanju bilo samo ajmo reći šminkanje nego istinski promijeniti da narod može na referendumu odlučivati. Evo drago mi je da ste promijenili ovoga retoriku, zapravo ste ispravili u odnosu na ono što ste govorili ovdje u ime kluba. Što se tiče prijedloga zakona koje je bilo u prvom čitanju ja mislim da je on dobar i da nije šminka definitivno, a ostaje ono pitanje koje je spomenuo u ime kluba i kolega Bačić, a to je pitanje kvoruma, dakle odlučivanja koji će puno toga razriješiti. Prema tome, ona sva zakonska rješenja koja su bila u prvom čitanju, a koja se odnose na izmjenu referenduma mislim da su dobra i postavlja se pitanje zašto mnogi koji sada spočitavaju to, a bili su u prilici, dakle i druge vlade zašto nisu pokrenuli pitanje uređenja, dakle referendumskog procesa? HDZ se odlučio kao i u mnogim stvarima koje sada radi iskorak da to promijeni. Poštovani kolega, slažem se sa vama u konstataciji da ste razočarani tijekom ove rasprave i ja osobno, pogotovo u dijelu kada se govorilo o ustavnom sudu i ustavnim sucima. Smatram da retorika pojedinaca iz opozicije danas o ustavnim sucima nije retorika koja bi trebala bit u ovom saboru i takva retorika prije svega ne doprinosi ničemu. Mi ovdje kao zastupnici trebali bi čuvat sve institucije u društvu. Ovakva retorika, ja je smatram u stvari vršenjem pritiska od strane političara i mislim da to nije dobro. Isto tako naše kolege iz opozicije govorili su i za DORH da DORH drži u šaci HDZ sve do trenutka uhićenja ministra Horvata, onda su promijenili ploču tako danas insinuiraju da se unaprijed zna što će ustavni sud odlučiti o ustavnopravnosti ovih pitanja što nije svakako dobro. Mislim da se i u jednom i u drugom slučaju u stvari radi… Zahvaljujem poštovana zastupnice. Dobro ste to detektirali, dakle nije samo u slučaju dakle kada govorimo o ustavnom sudu, imali smo takvu retoriku i prema DORH-u, dakle dobar primjer ste istaknuli, dakle neko vrijeme smo slušali da je DORH pod utjecajem, pod šapama ako se ne varam da je bila takva etiketa stavljena HDZ-u, međutim nakon što se dogodilo nešto što se dogodilo onda to više nije bio, onda smo mi bili ti koji napadamo i rušimo samostalnost i neovisnost DORH-a. To samo pokazuje zapravo ta dvostruka mjerila i da se slaže njihova retorika ovisno o tome kako se zapravo razvija pojedini slučaj u vremenskom tijeku. Prema tome, samo pokaz zapravo licemjerje i kažem i ponavljam dvostruka kriterija i dvostruka mjerila, a u konačnici sigurno da i ovakvo postupanje u javnom prostoru pogotovo kad dolaze od strane saborskih zastupnica i zastupnika može bit shvaćen kao svojevrsni pritisak na institucije koje bi trebale bit dakle samostalne i neovisne, a upravo je oporba, dio oporbe taj koji radi velik pritisak na te institucije, pa i u ovom domu. Povreda Poslovnika čl. 238., kolegica nije rekla istinu. Naime, oporba ne vrši svojom retorikom pritisak na ustavne suce. Pa nije oporba kriva što danas kada pitate građane nitko nema povjerenje u državne institucije, krivi su oni koji obnašaju vlast. Zašto građani ne vjeruju ni pravosuđu, zašto građani ne vjeruju velikim dijelom ni saboru, zašto građani ne vjeruju vladi, jedino u koji institut još donekle vjeruju je HV.

Slijedeća povreda Poslovnika poštovani zastupnik Rade Šimičević. Povrijeđen je članak 238. Ona je iznijela svoje mišljenje. Ali isto tako moramo voditi računa svi mi koji se bavimo javnim pozivima da vodimo računa o onome što govorimo, a za izrečenu misao se ne može dignuti ovdje povreda Poslovnika. Ali vrijeđanja je ovdje puno na sve strane. Kada bi davali opomene, ne znam tko bi ostao ovdje u sabornici. Sljedeća replika poštovani zastupnik Nikola Mažar. Poštovani kolega Habijan, s jedne strane imamo poštivanje institucija Republike Hrvatske, poštivanje pravnoga poretka, poštivanje procedure, poštivanje transparentnosti, poštivanje time i volje naroda. A s druge strane imamo što je i kolega Zekanović dobro rekao majstore obmane, gigante teških riječi, laži i uvreda, ali liputance postignuća. S jedne strane dakle imamo one koji ne mogu prihvatiti stvarnost u kojoj žive, a stvarnost je ta da narod vidi, da narod zna. Narod vidi tko čuva radna mjesta, tko podiže plaće, tko podiže mirovine, tko podiže bruto društveni proizvod, tko brine o sigurnosti građana i jednostavno jednom jeftinom manipulacijom koja se danas i razotkrila, a to pokazuje dakle i samo jedan zastupnik koji je ovdje pokazuje koliko im je ustvari stalo do samog referenduma. Zahvaljujem. Da, ovdje se nekoliko puta provukla sintagma narodna volja ili volja naroda. A volja naroda je bila i na izborima nedavno koja je pokazala upravo većinu koja danas postoji. Što se tiče ove inicijative pitanje je koja je zapravo bila stvarna želja i stvarni cilj? Dakle, ovdje sve skupa sliči na to da je to na neki način, na svaki mogući način osveta HDZ-u zbog toga što su dva puta potpisali da neće ići s nama, pa su ipak prevarili svoje birače, otišli s nama. Onda kada se shvatilo kakvi su i dok je tajnica pripremila papire onda su na stražnja vrata bili izbačeni upravo iz te Vlade. Prema tome, ovo izgleda kao svojevrsno njihovo nastojanje borbe protiv toga što god napravi HDZ-e iz razloga očito jer su frustrirani kako su dva puta završili, a sigurno treći puta neće imati tu mogućnost. Kolega Habijan evo dobro ste govorili o cijelom ovom procesu koji traje već nekoliko mjeseci i zaista smo bili pod određenim pritiskom gospode, posebno gospodina Matka našeg doba, našeg vremena koji nas je stalno optuživao a još nije ni počeo referendum da ćemo ukrasti referendum. A onda smo slušali što su radili cijelo to vrijeme, pa da ćemo im ukrasti, pa su oni to čuvali, pa su vidjeli koliki je broj kao predan, pa su vidjeli koliko se brojalo, pa koliko se na kraju zbrojilo i to je fasciniralo opet gospodin Matko našeg doba koji je govorio da ima najsuvremenije strojeve koji će pobrojati to malo, samo što nije rekao da su iz Amerike došli, da će on pobrojati da neće biti ni jedan nevažeći. Toliko točno da kada su stavili i svoje svjedoke da to gledaju da je to došlo vrlo, vrlo dolje nisko. Pa se sada pitamo … [[ne razumije se]] koliko je tu bilo laži u cijelom tom procesu od našeg gospodina Matka. Gospodin Matko nije ovdje ali slažem se s vama. Dakle, od početka je bilo jasno da ovo nema veze zapravo sa stvarnom ili nekom borbom za ljudska prava i slobode, već samo da se pokuša na pandemiji i epidemiji ušićariti koji politički poen. Ono što je isto tako interesantno, mjesec i pol su čuvali te potpise, a onda su u nekoj izjavi rekli njihov saborski zastupnik Miletić kako su oni već svaki dan odnosno svaku večer imali točan broj potpisa koliko je prikupljeno da su već taj dan znali zadnji da imamo više od 400 tisuća. Prema tome, bilo bi dobro da se unutar kluba prvo usklade sa izjavama tko će što reći prije nego izađu zapravo u javnost jer onda ispada vrlo nezgodno po njih. Uvaženi kolega Habijan rekli ste kako razumijete da Most pokušava kako doći na vlast. Most je bio na vlasti u Metkoviću, uprskali su. Bili su u jednoj Vladi, uprskali su. Bili su u drugoj Vladi, uprskali su. Mislim da je bolje na ovoj poziciji, jer ovdje mogu lagati, ovdje mogu vrijeđati, ovdje mogu prozivati, manipulirati čak i s ovim potpisima. Biti na vlasti znači donositi odluke, a kada donosiš odluke onda moraš stajati iza njih. Ne možeš niti varati, niti lagati niti raditi ovo što radi sada Grmoja i to je moje mišljenje u odnosu na vaše mišljenje da su oni ovo napravili kako bi došli na vlast. Imali su mogućnost donositi odluke. Imali su mogućnost sudjelovati u vlasti. Imali su otvorene ruke u ministarstvima i mogli su ovoj Hrvatskoj doprinijeti jako puno. Nisu htjeli. Jednostavnije je ovako. Teško je preuzeti odgovornost pogotovo u ovoj situaciji u kojoj se nalazi zapravo ova Vlada, pa i u onom dijelu završetka onog prijašnjeg mandata ove Vlade. Ono što je žalosno zapravo da u dijelu oporbe, prije svega mislim na Most tu zapravo nikada nije imala nikakvu podršku osim što je zapravo štoviše na sve moguće načine pokušala zapravo otežati Vladi da vodi ovu državu u takvoj situaciji. A sjetimo se zapravo i doprinosa Mosta u Hrvatskom saboru ako pogledamo neke njihove i zakonodavne prijedloge rijetke koji su bili primjerice sjećam se dobro HGK-a odnosno onih izmjena oko HGK-a i zanimljivo to je toliko paušalno bilo napravljeno da kada bi i takav prijedlog ovdje u Hrvatskom saboru bio izglasan kojim se mijenjao samo jedan članak i dalje ne bi riješili zbog čega su se kao navodno borili, a to je bilo ukidanje članarine u HGK-a obvezne.

Kolega Habijan odvjetnik ste, pravnik su educirani, pa vam zbog toga i postavljam ovu repliku. Naime, oporba u Hrvatskom saboru jasno ima pravo komunicirati svoje političke stavove mišljenja i tim i takvim političkim stavovima ići na Ustavni sud. Međutim, ti njihovi stavovi ukoliko nemaju ustavno-pravnu argumentaciju u pravilu se ruše na Ustavnom sudu i onda jasno su krivi ustavni suci koji nisu poslušali njihova politička stajališta i onda su ti isti suci produžena ruka HDZ-a. Nikada od kada je ova vladajuća većina nije prijetila niti jednom ustavnom sucu koji je donio brojna izdvojena mišljenja protivna političkom stajalištu nas u vladajućoj većini, [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] pa evo ja vas molim za vaš komentar upravo na to ponašanje oporbe i vladajuće većine.

Međutim, postoje dva, tri uvijek izdvojena mišljenja pogotovo u ovim odlukama koje se tiče epidemije i ove situacije. Međutim, ja nisam nikad čuo nekog od kolegica da je rekao da, ti suci koji su donijeli i dali takvo izvorno mišljenje da ne valjaju, da ih treba maknuti ili da ih treba sljedeći put ne izabrati. Prema tome, to su doista dvostruka mjerila i jedno licemjerje. A isto tako kada ste već spominjali Ustavni sud, Ustavni sud u Njemačkoj koji se dobro nazire da je jedan od najboljih ustavnih sudova u svijetu odlučivao i o policijskom satu u Njemačkoj. I taj zakon temeljem kojeg je bila donesen i izglasan, odnosno proveden policijski sat donijet je sa običnom većinom.

Dakle, što se tiče ove teme prvo kolegice Orešković ja ne mislim da je problem ako netko tko je u Ustavnom sudu imao stranačku iskaznicu, posebno ne ako je imao stranačku iskaznicu SDP-a.

Možda bi bile rasprave ovakve ili onakve, ali ne bi bio loš. Ono što sam ja htio i nisam, ono što sam htio reći da postoje određene stvari koje su nešto kao domaća zadaća. Dakle, u situaciji kada je izvanredna situacija ali naš Ustav nije definirao riječ izvanredno stanje. Dakle, članak 17. govori samo da se odlukom Sabora neka prava mogu dvotrećinskom većinom ograničiti u nekim slučajevima se u stvari postavlja pitanje koji su to slučajevi. A ovo što je kolega Habijan spomenuo točka 26. i 28. ako sam dobro zapamtio Ustavni sud je u stvari rekao da su to svi slučajevi da možemo sve donijeti po članku 16. i po članku 17. Oprostite mislim ja sam se osjećao kao da netko radi budalu od mene, možda stvarno jesam, ali mislim da nisam.

To je i dalje obična većina. Može, zakon sa 120 glasova ako je donesen i dalje je donesen običnom većinom ako ga se za to traži obična većina. Dakle, to je ono što je temeljna zamjerka. Dakle, ne kolega Bačiću za neke odluke, ne zbog odluke koje nisu donijeli, gdje nisu u ovoj situaciji jasno propisali granicu šta izvršna vlast može sama, odnosno svojom parlamentarnom većinom, a šta u ovoj situaciji može bez opozicije. Dakle, bila je ona onaj prvi zakon ako se sjećate da će se ono pratiti lokacije mobitela, pa su se onda svi digli na zadnje noge i od toga se odustalo. Ali bi po ovome što govori Ustavni sud i to bilo moguće donijeti običnom većinom. Onda odgoda parlamentarnih izbora, to smo inače i mi zazivali neko vrijeme ako se toga sjećate. Da, ako je moguća dvotrećinska većina, da to bi bilo ustavno ali ne običnom većinom da vlast sama sebi produži mandat. Vi ste sigurno čuli moju rečenicu da su neke odluke bile odlične, da je ovo najbolji sastav do sad itd. Prema tome, to nije nikakav, to uopće nije pritisak. Pa nije pritisak, dakle to ko' da kaže da se pritišće saborske zastupnike ako donesu neki zakon, pa ih narod neće izabrati. Ako vi donesete neki zakon koji se ne sviđa vašim glasačima možda doista netko neće za vas glasati poslije. A ako mi podržimo neki vaš zakon koji se ne sviđa našim glasačima, isto vjerojatno netko možda neće za nas glasati. To je to. Dakle u Saboru iznosimo politička mišljenja, političke stavove, ponekad se svađamo, ponekad se slažemo i to je to. E što se tiče ovog referenduma, dakle u 50% slažemo se sa vladajućima, a u ovih drugih 50% se slažemo sa ovom organizacijskom inicijativom. Prema tome, što ste vi odlučili malo više danas po MOST-u o.k, to je vaša politička taktika, ne može se reći da je ne nelegitimna. Jer ako se sjećate jedna od žešćih rasprava po pitanju referenduma bila je kad je kolegica Glasovac morala branit našeg predsjednika od kolege Raspudića. Sjećate se toga? Dakle, ovo je za nas tema da se konačno u ovoj osjetljivoj situaciji koja se nekad možda može i ponoviti jer nikad ne znate kako idu ovi sojevi ili novi virusi ili ratne opasnosti jasno razgraniči crta, da bude crta razgraničenja kad se primjenjuje članak 16. i kad nešto može napraviti samo izvršna vlast, a kad treba dvotrećinska većina. I institucija koja to u Hrvatskoj po načinu svog izbora i po ustavnoj ovlasti treba napraviti je Ustavni sud i zato je moja intervencija bila u tome da oni nisu osnovnu zadaću napravili kad su trebali, ali nije kasno, ali neka je naprave.

Prije svega htjela bih vas pohvaliti za vaše izlaganje u ime kluba, doista ste HDZ-u održali lekciju baš onako kako treba. Što se tiče sastava ustavnog suda tu se očito nećemo složiti. Ne kažem da ustavni sudci koji bi bili izabrani iz redova zastupnika ne bi mogli obavljati tu funkciju, ali osobno smatram da nam doista u ustavnom sudu ne treba derivat nekih bivših stranačkih kadrova. No to je nešto što se tiče budućnosti. A suština, ovo što ste rekli razgraničenje između čl. 16. i 17., ta crta o kojoj ste govorili ona je već povučena, ona je povučena u Ustavu RH i ne treba nam sad ustavni sud da ju ponovno crta. Sve što je ustavni sud trebao utvrditi, a tu je pogriješio i zato je kritika opravdano, trebalo je odmah reći da je pandemija sama po sebi jedna izvanredna situacija, što znači da je u početku trebalo primijeniti čl. 17 [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] ustava i tu je priči kraj. Što se tiče članstva u stranci ja sam ponosom dobrovoljno ušao u političku stranku i ne mislim da bi to trebala biti diskvalifikacija u jednom trenutku za obnašanje neke javne dužnosti, bilo koje političke stranke. I doista mislim da uopće nije loše da u ustavnom sudu budu i ljudi koji su bili političari, ne moraju biti dominantni ali da bude određeni broj ljudi sa iskustvom u političkom životu, upravo zato što između ostalog i rješavaju određene prijepore koji su politički. Što se tiče ovo što ste rekli da je granica povučena, to vam je granica Hrvatske i Slovenije 25. lipnja '91., znamo otprilike gdje je, ali se 30 godina svađamo gdje točno, a ustavni sud je arbitraža, to je to.

Hvala poštovani potpredsjedniče. Uvaženi kolega Bauk. Spomenuli ste sad u žustrini svoje rasprave da ako se sve može i po čl. 16. i po čl. 17. onda čl. 17. uopće ne treba, a ustvari čl. 17. treba jer on je za neka teža stanja, za ratno stanje, ne može biti da ga ne treba, treba ga. E sad i vi i mnogi drugi kad se radi o epidemiji kažete dvotrećinska većina. Nas su u ovom stoljeću pogodile nekoliko veliki prirodnih nepogoda, poplave, dva potresa, epidemija, pandemija neka prava kod … ograničavana i više nego kod epidemije ili kod potresa, ali nikome nije palo na pamet da traži dvotrećinsko glasanje o tome jel neki inženjer ili statičar može zabraniti nekome da ulazi u neki prostor jer mu je to ograničavanje za njegovo zdravlje i život, a kad liječnik kaže da se trebate testirat jer tako ugrožavate njegovog cimera u sobi bolničkoj e onda tu trebamo dvotrećinsko glasanje. Pa dajte mi to malo pojasnite svoju nesuvislost. Minuta je kratka, ali pokušat ću. Dakle, vi ste teoretski u pravu jer taj članak ustava govori o ratnoj opasnosti itd. pa u žaru rasprave nisam bio dovoljno precizan, ali ću sad bit precizniji. Dakle, velika prirodna nepogoda je prema nekom odrješenju ustavnog suda obuhvaća pandemiju, prema tome mislio sam samo na taj dio. Ako se u velikoj prirodnoj nepogodi odnosno pandemiji sva prava mogu ograničavati po čl. 16. onda bi u slučaju velike prirodne nepogode čl. 17. bio suvišan i nepotreban, evo to sam sad sam malo precizniji. A što se tiče drugih velikih prirodnih nepogoda koja ste spomenuli, niko to nije tražio iz jednostavnog razloga što očito nisu bili takvi razmjeri da je zahtijevalo uopće bilo kakvu odluku HS-a, a kamoli dvotrećinsku.

Potpuno ste u krivu. Da su mjere koje su propisane Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a koji je zakon temelj za postupanje vlade i stožera donesene dvotrećinskom većinom ili donesene kvalificiranom kao što su donesene u ovom mandatu iste bi bile ovlasti vlade, ne bi vlada imala nikakve druge, ne bi vlada mogla postupati izvan mjera propisanim zakonom ako su one donesene temeljem čl. 17. ili čl. 16. Prema tome, sabor je propisao mjere, a vlada je samo propisala njihovu vremensku aktivaciju, a mi smo ih ovdje odlučivanjem kao zakonodavno tijelo utvrdili u zakonu i tu je rekao ustavni sud vrlo jasno. Evo ja se u 98% slučajeva ste u pravu, a ja govorim o ovih 2% za koje smatram da ni ustavni sud, ni vlada, a ni vi niste u pravu. Ali evo imate poslije pojedinačnu raspravu da ne morate dobivat opomenu pa izdvojite 30 sekundi i kad kažete da je ustavni sud razgraničio kad se primjenjuje čl. 16. kad 17. navedite mi jedno pravo za koje bi u ovoj pandemiji teoretski za koju bi bilo nužno dvotrećinska većina u saboru, a nije dovoljna natpolovična, onda bi mogli reći da je barem tu granica kod tog jednog. A u ovome slučaju imamo to da je granica nekako fluidna i da je ustvari rečeno možete i po 16 i po 17, de facto ja sam to okarakterizirao kao samoposlugu većine.

Poštovani kolega Bauk, članstvo ustavnih sudaca u nekoj političkoj stranici čini mi se da je samo sporno da li su članovi bili eventualno vaše ili naše stranke kao velikih stranaka, a sud o tome donose oni koji su članovi malih i minimalnih stranaka koji mislim da ne bi trebali opće tako na to gledati. Molim vas još za jedno mišljenje, kada govorimo o Članku 16. ili 17. Ustava sama pandemija odnosno epidemija u ovom slučaju koja se pojavila u samom Članku 16. govori da se primjenjuje na pravni poredak, javni moral i zdravlje. Dakle, to se eksplicite odnosi na zdravlje, dok u Članku 17. zapravo se govori o prirodnim nepogodama [[Upadica: Vrijeme.]] Da li je to prirodnije to svrstati onda u zdravlje ili u nepogodu? U većini slučajeva u zdravlje, a u iznimnim situacijama u nepogodu.

Mora bit neka, neka snaga to je ipak oporba bilo koja bila koja će tu malo prikočiti ili još zahtijevat da se doda više gasa jer smo mi imali, ja sam pratio dakle i moja stranka imali smo dvije vrste primjedbi. Jedna je da mjere nisu dovoljno stroge i drugo da nisu dovoljno blage. Poštovani kolega Bauk rekli ste jednu istinu na kraju vašeg izlaganja, a to je da se više ne radi o ničemu o tome hoćemo li mi zapravo ova pitanja poslati na procjenu na Ustavni sud. I da nije bitna ni pandemija, niti cijepljenje, ali ja smatram a želim čuti i vaše mišljenje, je li bitno da ipak još i danas ponovimo s te govornice odnosno iz ovog doma koja je bila zapravo intencija inicijatora ove inicijative, zašto su oni to radili i koja je napravljena šteta zahvaljujući ovoj inicijativi. Jel naša dužnost to istaknuti i danas glasno i jasno bez uvijanja bez obzira što je tema nešto drugo skroz? Meni se više sviđa slogan ove druge inicijative koju ćemo poslati na Ustavni sud nego ove prve koju ne želimo poslati na Ustavni sud, to je jedna stvar. Drugo, kao što sam rekao u zadnjoj rečenici, zadnjoj rečenici izlaganja u ime kluba ovo nije naš rat, ali jest u navodne znakove naš rat razgraničiti za ubuduće i za eventualan nastavak pandemije jer nikad ne znate što se može izroditi iz svih ovih sojeva, granicu što može napraviti samo vlast, izvršna vlast sa svojom većinom, a za što joj treba dogovor sa opozicijom koja god bila vlast i koja god bila opozicija. I da je to temeljni zahtjev Ustavnog suda. Ja sam svaku, sterilna zadaća, ja sam svaku priliku koristio da pozovem ljude na cijepljenje, cijepio sam se 3 puta, ako treba se cijepit još jednom ako kažu zdravstvene vlasti tu razinu povjerenja od mene imaju iako je bilo i nelogičnih odluka i ništa evo pozivam, pozivam ljude da se cijepe i da zaštite svoje zdravlje kada ponovo to bude aktualno.

Naime, ako apstrahiramo ovo pitanje koje se odnosi na Građansku inicijativu „Dosta je stožerokracije“ jer ja mislim 90% zastupnika se slaže da ga treba propitati na Ustavnom sudu i da je protuustavno, ja ću se onda skoncentrirati na ovo drugo pitanje koje se odnosi na referendumsku inicijativu „Odlučujmo zajedno“

Povjerenje građana u Hrvatskoj temelji se isključivo na argumentaciji da je ta mjera kojom se ograničavaju ljudska prava i slobode u Hrvatskoj primjerena i razmjerna opasnosti pogibelji zbog kojega se ograničavaju prava i slobode.

Nije važno je li dvotrećinskom ili kvalificiranom, bitno je da je razmjera i primjerena naravi pogibelji koju ta epidemija, rat, požar, potres predstavlja pred pojedine građane u Hrvatskoj. I treća stvar koja je vrlo važna koju moram reć, da smo kojim slučajem imali iskustvo koje nismo imali u ovoj epidemiji, da smo znali da postoje covid potvrde u svijetu prije, da smo znali da postoji samoizolacija koju nismo imali, mi nismo imali mjeru samoizolacije, mi smo mjeru samoizolacije mi smo mjeru samoizolacije donijeli u ovoj epidemiji, ali da smo i nju imali prije vođeni iskustvom u borbi protiv neke druge bolesti, HS ne bi imao o čemu raspravljati niti kvalificiranom niti obično niti dvotrećinsko jer se mi nismo kao predstavničko tijelo, kao zakonodavno tijelo donosili neke nove mjere nego smo se služili mjerama iz niše koju je propisao Zakon o zaštiti pučanstva. I vlada i stožer su mogli samo donositi mjere koje su zakonom propisane, pa prema tome da su te mjere koje smo u ovome mandatu donijeli već bile u postojećem zakonu koji je donesen 2014.g. ili '15.-te ne znam točno da su bile propisane, mi u saboru ne bi imali o čemu raspravljati, već bi temeljem mjera koje smo u tom zakonu već do tada bili donijeli vlada postupala i ne bi sabor nikakvom većinom odlučivao.

Pa sam naziv „Dosta je stožerokracije“ upućuje na to da se izmanipuliralo javnost. U narodu postoji ona poslovica da se čovjek drži za riječ, a vol za rogove. U ovoj situaciji Mosta i njihove inicijative imamo situaciju da ne samo na riječ nego i na potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da su prevareni, imamo koalicijske sporazume koje su izigrali jednog i drugo, imamo čitav niz njihovih takvih postupaka koji upućuju da se ne drže riječi i da lažu. E sad se postavlja pitanje, a propos ove izjave našeg kolege Zekanovića zašto bi sad njih trebalo uhvatit, dal za riječ ili za neki drugi dio tijela ako mislimo na to da nos raste kad čovjek laže. Ove dvije inicijative iza kojih stoji Most e to nisam rekao, Most je 37 dana brojao potpise i pogriješio je za 25.000 potpisa.

Ovaj referendum je isključivo nastao kao protivljenje Mosta i mostovih zastupnika covid potvrdama, to je u biti u srži ovih referenduma.

Poštovani kolega Bačić. Ovdje se spominje čl. 16., čl. 17. ustava, sad je pitanje da smo mi i htjeli primijeniti čl. 17. da li bi oporba htjela to podržati ili ne, tako da je kod njih zapravo uvijek pitanje svih pitanja. Ali Matko nas pokušava sve zavesti, ali mi se borimo i ne damo se jel.

Da li i u jednom europskom parlamentu donešene su odluke dvotrećinskom većinom s obzirom da nije samo nas zadesila pandemija nego zapravo i EU i cijeli svijet?

Zahvaljujem kolega Šimičević. Da, rekao sam niti jedan parlament. Ali znate kad je donesen ustav? Nije ovo prva kako je rekao kolega Totgergeli kroz epidemije, kroz požareve, kroz potrese, poplave i niti jedna vlast ikada, a bilo je po meni težih i većih pogibelji od ove epidemije, nije se upustila u aktivaciju čl. 17.

Ono što možda nismo spomenuli da je Ustavni sud i donio svoje očitovanje vezano i za covid potvrde i ustanovio da one nisu protuustavne odnosno da je i Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski sabor sve što su u najtežim i najkritičnijim trenucima radili i donosili su donosili sukladno Ustavu. Uvijek je bilo i uvijek će biti generala poslije bitke, ali ono što je problem da obmane, laži, uvrede, sve ono što se događa sa jedne strane, a s druge strane gdje se donose konkretne, snažne i jake odluke pokazuje građanima tko je onaj tko vodi odgovornu politiku, a tko je onaj tko živi na obmanjivanju. Ona se nameće pitanje Sberbanke, LNG-a, turističke sezone, gospodarstva, očuvanja radnih mjesta, paketa od pet milijardi kuna i tko bi to proveo.

To je kvalificirana većina koja formira Vladu. I dok Vlada ima i dok egzistira, ima povjerenje građana, ta ista većina propisuje ovdje u Saboru kako i na koji način ograničavati ljudska prava i ona tu mogućnost, dakle propisivanje ljudskih prava crpi na temelju mandata koje je dobila na demokratskim izborima.

Poštovani kolega Bačić, htjela bih ovdje još jednom istaknuti da nije točno ono za što nas danas proziva opozicija da ne cijenimo ljude koji su dali potpis za ove referendumske inicijative. Mi cijenimo sve to što su ti građani napravili i cijenimo njihov stav. Ali isto tako, ja ističem našu obvezu kao onih koji obnašaju vlast kao zastupnika u Hrvatskom saboru, da u trenutku kada među stručnom javnosti postoji dilema da li su ova pitanja ovako postavljenog sadržaja u skladu sa Ustavom, znači stručna javnost, ustavno-pravni stručnjaci se ne mogu oko toga usuglasiti. Mislim da je ispravno poslati ta pitanja na ocjenu Ustavnom sudu kao jedinom meritornom tijelu koje će reći zadnje o tome, bez obzira kome će se njihovo mišljenje svidjeti ili ne svidjeti. Svi moramo poštovani to mišljenje. A isto tako vezano na ono što ste rekli ustavni suci su također rekli što bi se dogodilo, nije argumentirano što bi se dogodilo [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] ako ne bismo donijeli odluke sukladno članku 17. Neovisno o tome kako će Ustavni sud odlučiti prema raspravi ja sam i vi ste članica Odbora za Ustav. Čini mi se da je tamo većina ustavno-pravnih stručnjaka tvrdila o nužnosti upućivanja na Ustavni sud, pa kako Ustavni sud ocijeni. Kako ustavni sud ocijeni isto ću, niti više, niti manje cijeniti, vrednovati rad ustavnih sudaca i neće mi biti zbog takve odluke određeni suci u poziciji da su izgubili naše povjerenje, nego će imati i dalje isti stav. Prozivaju se suci koji ne donose odluke onako kako očekuje oporba, da bi za divno čudo jučer u Hrvatskom saboru klub Zeleno-lijevog bloka organizirao okrugli stol na kojemu je moderator bio jedan sudac Ustavnog suda.

Mislim da je kolega Bačić temeljna razlika kako sam ja sad uspio detektirati vaša bojazan od mogućnosti donošenja odluka, a naša bojazan od preširokog shvaćanja dosega članka 16. od strane parlamentarne većine. Dakle, ako za neku odluku koja po svojoj prirodi treba biti donesena po članku 17. ali ne zbog toga jel' možete skupiti dvotrećinsku većinu nego je ona toliko teška, ako ne bi se dogovorili oko dvotrećinske većine donijeli bi sličnu odluku u blažem opsegu za koju je dovoljna nadpolovična većina i politički biste smatrali da mi nismo u pravu, da smo neodgovorni, da smo loši zato što taj prijedlog nismo podržali i da će takav naš stav imati za loše posljedice za građane. To bi bila normalna parlamentarna rasprava. Dakle, za mene je isključivo doseg neke mjere mjerilo treba li ona biti donesena ovom ili onom većinom.

Zahvaljujem kolega Bauk. Vi ste potpuno krivo protumačili prijedlog MOST-a. MOST nije rekao što je vaš predsjednik SDP-a rekao da bi Sabor trebao dvotrećinskom većinom odlučivati o svemu, pa i o mjerama koje se tiču udaljenosti štandova na Trešnjevačkom placu između dvije kumice.

Pa lijepo zašto niste i MOST i vi u dvije godine napisali akt. Poštovani kolega, danas u stvari raspravljamo o Članku 16. i o Članku 17. kad je vezano uz prvo pitanje i sad kako je u Ustavu Članak 16. je blaži oblik, Članak 17. je za teže oblike. I sad kad ovdje raspravljamo iz, u onoj raspravi kolege Bauka ispada treba razlučiti gdje šta smjestiti, šta smjestiti u Članak 16., a šta smjestiti u Članak 17. Međutim upada u zamku, ako provedemo ovako referendum hipotetski i on prođe više Članak 16. se izbacuje ostaje Članak 17. u slučaju epidemije i pandemije i onda najjednostavniji oblik. Doslovno onaj da li treba se testirati ili ne prilikom ulaska u bolnicu kad to liječnik odluči da se treba testirat moramo preispitivat temeljem Članka 17., a ne više Članka 16. Dakle, tu ulazimo u jednu zamku koju očigledno kolega Bauk na shvaća.

Zato što je već prije toga Ustavni sud rekao da neovisno o tome hoće li u Članku 17. pisati epidemija ili pandemija, da je zakonodavac, a to je Hrvatski sabor htio postupati po Članku 17. već je imao u Članku 17. prirodnu nepogodu pod koju je mogao podvesti i pandemiju.

Naravno da je netočno ovo što govorite kolega Bačić da se ništa ne bi promijenilo jer se ne može negirati volja naroda i jasno je što su ljudi potpisima poručili. Da ne žele kršenje odnosno ograničavanje ljudskih prava jednostavnom većinom odnosno još gore odlukom dvoje ili troje ljudi koji se, zapravo su priznali da se nikad nisu sastali u punom sastavu.

Pa vi sutra možete reći da postoji opasnost da vi ne možete skupiti 76 ruku, a odluke se trebaju donijeti pa ćete ih vi donijeti sa 50 ili 60 ruku. Ustav je tu da se definira za kakve odluke je potrebna 2/3 većina, za kakve odluke jednostavna većina. A ovi sitni ustupci koje ćete vi dati to nisu ustupci gdje ste vi nešto dali SDP-u. Niste [[Upadica: Odgovor.]] dali nekakav ustupak koji nešto košta hrvatske građane. Kolega Grmoja, dakle često puta vi iz MOST-a se pozivate na demokratske profile, dosege brojnih država, nije ova epidemija i pandemija koja je u svijetu ekskluzivno pravo nas Hrvata i hrvatske države već kroz nju prolaze sve demokratske države u Europi i niti jedna od njih koja je svjesna kako i na koji način se protiv te epidemije treba boriti nije se, nije se odlučila na takvo ograničavanje prava koja, koje bi donosila 2/3 većinom.

Kolega Bačić, vi ste rekli da smo imali ranija iskustva, da smo imali ranije propisane mjere naravno da bi sve bilo drugačije. Međutim, u vremenu kada smo jedanput tjedno trebali dostavljati broj cijepljenih, oboljelih, testiranih, kada se jedanput tjedno izrađivala karata i kategorizirale i države i regije trebalo je pravodobno odgovoriti na sve prijetnje zdravlju. Ako pogledamo u posljednjem izvješću od 1. rujna do 31. prosinca stožer je donio 54 odluke. Vi kao dugogodišnji saborski zastupnik sigurno znate kako i u kojem vremenu može reagirati sabor i kako bi se da je te odluke donosio umjesto stožera sabor moglo reflektirati i na zdravlje.

Kad je, kad su krizna vremena onda je brzina donošenja određenih odluka pretpostavka uspjehu tih mjera, tih koraka koje poduzima, koje se poduzimaju. Vi ste bili gradonačelnica Vodica, vi znate da kad ste trebali reagirati da ste to vi napravili, da ste išli na vijeće pa dok vam to, dok se on sazove, pa provede svoja tijela to bi već u Vodicama bilo prošlo i od toga ne bi bilo ništa. Sabor je dao okvir, taj okvir se zove Zakon o zaštiti pučanstava, popisao je koja se to prava mogu ograničiti i na koji način i daje to u ruke onima koji su za to izabrani, temeljem Ustava to je izvršna vlast, sada to provodite i nama za to polažete račun.

Zbog toga ovo je epidemija, a razmjeri su pandemijski, zbog toga je čl. 16. bitan koji se referira na zdravlje i koji jasno onda govori o tome kako i na koji način, a sve to je prethodno propisano upravo i Zakonom o civilnoj zaštiti, zapravo postupkovnik kako će se za što i kako reagirati i kako će se brzo moći reagirat u tim i takvim slučajevima. Zahvaljujem kolegice Perić. Da sada ne citiram kolegu Habijana, on je prije pravnički obrazložio što bi to značilo aktivacija sabora u tim našim odlukama dvotrećinskom većinom a koju aktivaciju u stvari može vlada odlučiti jer je na njoj da utvrdi dan kada počinje epidemije i pandemija.

O ničemu u ovoj epidemiji i o ovoj pandemiji ne bi sabor odlučivao da smo u zakonu koji je temelj borbe protiv zaraznih bolesti, a to je Zakon o zaštiti pučanstva imali propisane sve mjere.

Kolega Bačić, mislim da i klupe dovoljno govore ko šta radi, kako radi, kad govorimo o obnašanju vlasti i kad govorimo o tome što radi oporba. Godinama, već 6.g. smo na braniku kao HDZ, kao vladajuća većina svih institucija koje napadaju oni koji sebe nazivaju demokrati, demokratskima od nas.

Mi silni napor ulažemo da pokušamo ostaviti građane u povjerenju prema tim institucijama, olako izgovorene rečenice, misli, koje vrijeđa, pa i ono što je govorio kolega Bauk koji ih ucjenjuje praktički sa svojom raspravom koliko sam čuo ne, da ako nećete donijet odluke kakve mi očekujemo mi, vi naše povjerenje više nemate. Jesmo li mi ikada kao stranka stajali na krivoj strani tj. da smo te institucije pokušavali, da smo ih pokušali obezvrijediti, pa na taj način govorili drugima da su demokratski ili nisu demokratski kao što smo tu. Zahvaljujem kolega Borić.

Ja bi sad mogao iz rukava nabrojit 5 ili 6 odluka ustavnog suda s kojima se ne slažem. Zakon o udomiteljstvu nam je ustavni sud vratio, ustavni sud je ukinuo hrvatski kvalifikacijski okvir, ustavni sud je ukinuo odredbe jednog zakona na kojemu smo se kao vlada i sabor jako izlagali prema jednom dijelu hrvatskih građana, a to su zaštićeni najmoprimci, ukinuli nam Zakon o najmu stanova za koji smo mislili da je jako dobar. Prije par dana je ustavni sud ukinuo uredbu o vodouslužnim područjima u Hrvatskoj.

Poštovani kolega Bačiću, evo ja mislim da je potrebno još jedanput naglasiti da sama predreferendumska pravna procedura u stvari podrazumijeva mogućnost preispitivanja samog sadržaja referendumskog pitanja i njegovo usklađivanje u stvari sa Ustavom RH i da nije uopće prvi puta da se tako nešto čini i događa, da je to normalan dio procedure i da je dobro da Ustavni sud RH u stvari utvrdi ustavnost pretpostavljenoga pitanja. Ono što također smatram da je bitno naglasiti jest važnost poštivanja pravnoga poretka, važnost poštivanja demokratskih procedura, ali isto tako i jačanja hrvatskih institucija.

Poštovani kolega, ustavni sud je u odluci od rujna 2020.g. spomenuo zapravo načela na kojima se temelji rad Stožera civilne zašite, pa je spomenuo načelo humanosti, … [[Govornik se ne razumije]] diskriminacije, supsidijarnosti, solidarnosti, kontinuiteta djelovanja, između ostalog spomenuo je načelo operativnog djelovanja. Što znači? Znači hitnost i promptnost postupanja u ovakvim situacijama kao što je to situacija koju imamo sa epidemijom i postavlja se pitanje kako bi to HS operativno djelovao u onim situacijama o kojima zapravo govorimo cijelo vrijeme i što vam zapravo daje za pravo sve ovo što ste zapravo i spomenuli pri postizanju dvotrećinske većine. Isto tako ja ne vidim zapravo u čemu je problem jer ustavni sud je već u nekoliko navrata o nekim sigurnosnim mjerama koje je donio stožer propitivao njihovu ustavnost. Prema tome, čak i u slučaju da ne prođe ovaj referendum ili na ustavnom sudu ili da na referendumu ne prođe dakle ništa se u principu ne mijenja, dakle ljudska prava koja dijelom jesu bila ograničena opravdano, što je potvrdio isto tako ustavni sud u svojem rješenju odnosno u odluci, opet postoji mogućnost [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] putem ustavne tužbe bilo koga da propitkuje njegovu ustavopravnost.

Dakle, nije bitno jesi ti donio mjeru dvotrećinskom većinom, kvalificiranom većinom ili sa 100%-tnom većinom kad se ograničavaju ljudska prava i slobode nego je bitno je li ta mjera primjerena i razmjerna. I neće povjerenje građana u tom smislu biti prema toj mjeri zato što smo je mi donijeli sa 109 ruku nego je li ona efikasna, je li primjerena ili razmjerna naravi koju ta bolest predstavlja pred za život naših sugrađana i to bi ustavni sud cijenio. A to jesmo li je mi donijeli sa ovoliko ili onoliko ruku ispod 76 ne može to uopće nije sporno, to je čl. 16. hrvatskog Ustava, to je [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] ustavnom sudu bilo jedini kriterij.

Ja bi samo kratko rekao da je ovo klasično urušavanje, ponavljam urušavanje ljudskih prava i sloboda i ograničavanje ljudskih prava i sloboda bilo i ovaj referendum je jednostavno poglavito ovo ustavno pitanje gdje se odlučuje dvotrećinskom većinom u biti bi bilo neupitno. A što se tiče stožera i stožeraša napravili su velike štete političke, ekonomske, gospodarske. Narod su toliko ufrustrirali da su se događali prosvjedi, covid potvrde su besmislene, Zekanović i vi ih HDZ-a ste ponavljali laže poglavito Plenkovićeva pahuljica Borić.

Obmanjivali ste javnost, poglavito ekipa iz stožera, to je činjenica. Ja kao gradonačelnik sam ponosan na to što sam u trenutku kada je izdata da moramo kontrolirati covid potvrde ja sam dao tada i to su objavile službene stranice grada Sinja da su gradonačelnik i oni koji imaju covid potvrde i oni koji nemaju i da me niko nije izabrao i nema pravo gradonačelnik ukidat ljudska prava i slobode kolega Klariću, vi ste to radili i svi ostali gradonačelnici i načelnici. Kršili ste temeljna ljudska prava i slobode, a zato vas građani Bakra, ne znam drugih gradova nisu birali. Tu je donekle se držao se predsjednik Milanović do trenutka dok nije došla ta odluka i on je odustao od toga, ja sam je držao do kraja. Inspekcije, inspektorati, teror sa svih strana je bio nemoguć imam brojne kazne naravno negdje oko 100-njak tisuća kuna, sad ne znam u kunu možda i više, ali evo prvostupanjske presude sam dobio. U trenutku kad sam izabran za gradonačelnika krenula je sezona je li turistička, u Sinju je tada bio Dan alke i Velike Gospe, pozivam na evo na sajam pršuta petak, subota dođite u Sinj bit će centar Dalmacije, bit će gastro ponuda, tradicija, narodne nošnje, običaji, folklor, bit će svega. Znate što je napravio?

Nezamislivo, a, nezamislivo, piva i Kekin, a ovaj se grli ljubi sa estradnim zvijezdama.

Hvala. Kolega Bulj, ja mislim da građani sada imaju izbor, znaju što će dobiti kada biraju slobodne ljude poput vas, kao što su Sinjani dobro izabrali i vi nikog niste dijelili, uskoro idu izbori i u Splitu, a imat ćemo uskoro izbore u Hrvatskoj. Ja poručujem evo nadam se da će Splićani izabrati Most koji će uvijek biti za njihova prava i slobode, a ne oštromjeraše kao što su i PUljak, a kao što će biti i HDZ-ov kandidat, dakle ljude koji su za slobodu. A isto tako kada dođu izbori sjetiti tko je bio uz njih, tko je bio na braniku ljudskih prava i sloboda, a ko je bio na braniku ovih kompromitiranih institucija kao što je rekao kolega Borić, on kaže da su oni na braniku ustavnog suda. Ljudi koji su se lažno predstavljali u Austriji, ljudi koji su dakle evo kao Ingrid Antičević Marinović dakle znamo kakvi su to stručnjaci. Kolega Grmoja ja sam ponosan što sam bio gradonačelnik slobodnog grada Sinja poglavito je smišno bilo za Novu Godinu kad je bio koncert, tako su mi Plenković je naređivao svojim ministrom da me kažnjavaju ali nije bilo elemenata i tako je došlo do koncerta izmjena zakona kojega su tili da me kazni se i tako ok sve, to je trajalo troškovi, al su mi davali reklamu, znači … mome gradu i tako je bio jedan od najposjećenijih koncerata koje sam ja vidio.

Toliko laži, obmana, toliko destrukcije, toliko loših poruka, toliko je ljude [[Upadica: Vrijeme.]] provociralo da je to nevjerojatno i Poštovani kolega Bulj govorio sam danas nekoliko puta, jučer sam to napisao javno, dakle FDA i Pfizer javno pozvao sam hrvatske medije, pa znam odgovornost kad govoriš ovdje pa ne možeš ispasti redikul. Dakle, sudski je dokazano da su imali sve podatke kako ljudi koji su preboljeli Covid imaju jači imuno sustav od cijepljenih, sudski dakle svi mainstream mediji objavili su to jučer poslije podne iza 14 sati na svojim medijima.

To je presuda pravna i mi odnosno oni odnosno neki odnosno Beroš su takvima vjerovali. Šta sad kad se vidjelo da su lagali?

Ovo je bila čista agresija, stvaranje poslušnika ukidanja ljudskih prava i sloboda tj. uskraćivanje na način da vide točno, ko da su tili da vide tko je poslušan, tko nije. Testirao sam se. Međutim, kad sam došao u sabor čini mi se da je gospođa Beničić naša kolegica bila cijepljena, imala je Covid potvrdu i došla je ovdje na nas koji smo testirani prenosit zarazu. Nije ona kriva nego je zakon joj da mogućnost. Znači svi vi koji ste imali Covid potvrdu vi se ozakonjeno bili zbog tih glupih, bezveznih, bezobraznih, protuustavnih, protunarodnih odluka koji su ovaj prenosili zarazu legalno. Pa to je nevjerojatno što se radilo.

Uvaženi kolega Bulj kad ste me već prozvali vezano za izbore, ja sam dobio povjerenje svojih birača čak 6 puta i sa 60 i sa 70 i više posto i upravljamo tim radom odnosno služimo svojim građanima. Ali vi meni objasnite kad je MOST toliko snažan jak i za dobrobit svojih građana kako to da je uspio izgubiti Metković, tamo je poniknuo, tamo odakle je krenuo, a ovdje su ljudima naobećavali brda i doline. Ja ne vidim da je MOST dolje na vlasti. Ajde kad vi toliko mudrosovite i kad ste ukidali ljudska prava i slobode valjda su građani Bakra prepoznali da ste ih terorizirali i da ste prihvatili tu igru mainstream-a i svega onoga skupa što se je događalo i što je odigrano i vidjet ćemo šta će vrijeme pokazati.

Povreda Poslovnika 238. govornik se ne drži teme, a usput i proziva kroz repliku kolegu zastupnika. A što se tiče inspekcija vi znate u kojem kraju ja djelujem i tko je tamo na vlasti. Ja mislim da malo gradonačelnika ima u Hrvatskoj poput mene i mog kolege sadašnjeg ministra Olega Butkovića koji je imao više prijava, više inspekcija, više bilo čega, gospodin Miletić to može potvrditi, više nekakvih sporova od nas. I svi smo izašli čisti, a naši rezultati se vide.

Marija Jelkovac, povreda Poslovnika. Mene žalosti što je kolega Bulj kad nema odgovor na ono što ga je u replici kolega Klarić pitao ona mijenja temu. Ja ne znam jel to neka možda zarazna bolest kod vas u MOST-u pa onda tako nastupate kad ne znate što bi odgovorili ili pribjegavate nekim drugim metodama kao što je govorenje neistine. To je žalosno. Slijedeća pojedinačna rasprava poštovani Nikola Grmoja. Da se ne bi pretvorilo u raspravu zastupniku Klariću ja poštujem to, činjenicu da je toliko puta biran, to ne mora ovaj značiti da je netko čist. Biran je pokojni gradonačelnik Bandić puno puta, a neki su možda koji su dobro obavljali posao gubili izbore, ali ja vas ne stavljam u tu kategoriju ovaj i nisam čuo o vama bilo što sporno tako da mislim da se ovo ne bi trebalo pretvoriti u raspravu o tome, ovaj poštujem to.

Što se tiče dakle samog ovog pitanja naši zahtjevi su jasni bili, što žurnije raspisivanje referenduma po oba referendumska pitanja, rekli smo najkasnije do rujna, to je bio nekakav naš zaključak na odboru. Zašto? Zato što ovo nije referendum o onome što su nam činili, evo kolega Bulj je govorio što se događalo, ovo je referendum o budućnosti, ovo je referendum o tome da nam nikad se više ne dogodi da dvoje ili troje ljudi samovoljno iz nekakve svoje samovolje uskraćuje naša temeljna ljudska prava i slobode, dakle ovo je referendum o budućnosti i zato je nužno kako nam se na jesen ili možda u perspektivi nekad ne bi dogodila ponovno ista ili slična ili slična priča, dakle to je, to je što se tiče toga.

Pa nema te političke opcije koja ne bi vidjela da ljudi umiru, da se ne znam događa nešto loše u društvu i da preuzme odgovornost na sebe i da ne želi podržati mjere koje će spasiti ljudske živote. Takvih ja sam uvjeren ovdje u HS nema, koliko god ja kritizirao ne znam kolege iz HDZ-a ja ne mislim da iko od njih bi napravio nekakvu takvu odluku i namjerno išao nekome napraviti štetu, isto tako ovaj sve, sve političke opcije ovdje koji sjede u saboru. Dakle, pa svi mi znamo kada se dogodi nekakva takva izvanredna situacija jasno je dakle da ćemo mi svi reagirati, ali ovdje je pitanje je li ova situacija bila toliko opasna za mjere koje smo mi donosili i jesu li mjere odgovarale opasnosti situacije i jesmo li zbog mjera koje smo donosili ne samo mi ovdje u Hrvatskoj nego i u Europi i svijetu zbog odgovora na te mjere u smislu potpora i svega onoga što se donosilo, tiskanja novca u Europskoj centralnoj banci u SAD-u zbog čega sada imamo rast cijena, nemamo mi rast cijena ovaj zbog ruske agresije, to nam tek sada dolazi, dakle je li to bio adekvatan odgovor? Naš, naše mišljenje je da nije i da je sve bilo pretjerano, uostalom to vam je vidljivo sada kada je počela ova ruska agresija nitko više i ne priča o epidemiji. Neki su se šalili trebalo bi Putinu dati Nobelovu nagradu za ovaj medicinu, riješio je koronu u 24 sata, dakle više se ne priča uopće, uopće o toj temi, sad se nešto počelo i sad ste počeli govorit o ublažavanju mjera, zanimljivo jučer se najavljuje ublažavanje mjera, dan prije rasprave o ovaj našim potpisima i mogućem raspisivanju referenduma, dakle jasno je ovdje se radilo o političkim odlukama, jasno je dakle da su te mjere, da je odgovor cijelog svijeta i tu nemojte mislim da ja krivim tu HDZ, dakle odgovor cijelog svijeta na ovu epidemiju je bio pretjeran i prenapuhan. I što se tiče dakle našeg stava o ustavnom sudu, rekao ga je kolega Raspudić, imamo pravo kao zastupnici prijetiti sucima ustavnog suda, ne u smislu fizičkom prijetnjom nego u smislu toga da takve ustavne suce nećemo nikada podržati ovaj koji ne poštuju hrvatski ustav ili ustavnim stručnjacima koji su 2014. kada su pisali ustav za Ivu Josipovića tvrdili da treba u članak o izvanrednim okolnostima ubaciti razjašnjenje ovog epidemija ili pandemija, a sad tvrde drugačije jer se nadaju možda da će i HDZ pogurati ustavni sud. A naš stav o epidemiji je otpočetka bio isti i kao što je rekao kolega Bulj nismo glasali za predaju ovlasti stožeru.

Ja kao gradonačelnik grada Sinja nisam pristao na kršenje ustava bez obzira što ovdje trgovačka većina ne dvotrećinskom većinom nego običnom većinom donila zakon koji je protuustavan i ponavljat ću još jednom, Most, Klub Mosta u tadašnjem sazivu nije glasao za ovaj stožer. To se može provjerit.

Da, ali nije jedini, dakle svi gradonačelnici i načelnici u Hrvatskoj su provodili covid potvrde, čak i neki koji su i najavili da to neće provoditi, pa kad su najavljene kazne onda su, ja mislim da je bio Primošten i još jedno mjesto bilo, ne znam Čabar jel tako je bilo kao da neće provoditi, pa su onda na kraju provodili i ured predsjednika je bio da neće provoditi, na kraju je uvedeno jel tako? Tako da je istina ovaj istina kolega Bulj da ste vi jedini ostali pri onom što ste tvrdili od početka, ali evo ne bih sada posebno krivio kolegu Klarića, jer on nije ni tvrdio da neće, neki su tvrdili da neće primjenjivati pa su onda primjenjivali.

Poštovani kolega Grmoja, dakle mislite li vi, a rekao sam nekoliko puta danas u svojim istupima, malo sam umoran, tu smo cijeli dan, da ja ne volim generalizirati nikoga. Mene je život naučio da ovo kad generaliziraš dobiješ po glavi. Znači čovjek naruči cjepivo, plati ga. Lijek, oprostite lijek 30, … [[Govornik se ne razumije.]] američka firma, 30 milijuna kuna.

Pa ako ne znaš isto imaš odgovornost, a ako si znao e majstore! Dakle, ako je znao da imunitet jednako štiti, odnosno bolje zašto si nagovarao ljude s tim cjepivom da se cijepe? Dakle vezano uz taj slučaj ja ne mogu tvrditi da je tu sa strane ministra bilo namjere i da je on to znao, ali ono što mi se čini sigurno problematično to je ovo pitanje ovog Kujundžića kako li se zove i ove platforme Cijepi se i ove sad informacije koje izlaze. Tu stvarno postoji utemeljenje za nekakvu kaznenu odgovornost. Ali svakako ovo što iznosite pokazuje da se Ministarstvo zdravstva ponašalo nesavjesno, odnosno da su donosili odluke koje su štetne, da su naručivali određene lijekove za što nije bilo potrebe. Tako da u tom smislu svakako treba propitati odgovornost samog ministra, ali meni se čini kako stvari se razvijaju da je ministar Beroš bivši, a ovu trojicu za koju smo mi uputili zahtjev, te Andrej Plenković mora smijeniti. Tima nema pomoći. Kolega Grmoja ove inicijative su obe usmjerene na proces donošenja odluka, na procedure i na tijela koji donose. Vi ste u svojoj raspravi se dotaknuli sadržaja odluka. U tom smislu je meni puno više bio fokus na početku, na 2020. godini kada su bile i one oduke o zabrani kretanja, o potvrdama, ne covid nego ovim potvrdama za kretanje između županije. I tada budimo iskreni mnogi od nas nisu znali što nas čeka i puhali smo svi na hladno. Primjerice 2020. godine sam smatrao da se odluka kojom se ograničava kretanje između općina prestroga, nepotrebna i to sam argumentirao situacijom na Braču. I onda kada je u cijeloj državi prestala pandemija zbog jednog otpuštenog, zaraženog iz bolnice u Splitu smo mi jedini ostali zatvoreni. Onda su svi tražili da se ograniči kretanje između općina zbog broja zaraženih. Tako da ja bih stavio u ovom trenutku naglasak na procedure, na jasna pravila i da se ne može uska skupina ljudi bez izbornog legitimiteta [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] u toj mjeri odlučivati o ljudskim pravima, a sadržaj o tom, po tom.

Ali ono gdje se što vidim iz vaših rasprava slažemo i vi i ja to je taj način donošenja odluka i sama procedura. I činjenica da je zaobiđen taj članak 17. Ustava i da su neke mjere koje su bile izrazito teške i ograničavale ljudska prava i slobode donošene na neadekvatan način. I tu se možemo složiti naravno oko ovoga, oko samih mjera odnosa prema epidemiji tu se ne slažemo i mislim da je to u hrvatskoj javnosti svima jasno. Dakle, vi mislite da treba ne znam da zastupnici trebaju pozivati ljude na cijepljenje, ja vjerujem da su hrvatski građani dovoljno razumni, odgovorni, da će svatko od njih odvagnuti nekakav rizik i moguće benefite i na temelju toga donijeti odluke.

Slijedi rasprava poštovanog Marina Miletića. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Sanader, poštovane kolege i kolegice. Evo prvo hvala vam svima što ste na koncu i odgovorni što ste tu sa nama cijeli dan. Tko želi se cijepiti se svaki četvrtak neka se cijepi. Nikada ni jednom, ja kao Marin Miletić sad vam govorim, možda sam se umorio pa sam poludio sad navečer. Nikada nikome. Nije moje da govorim bilo kome hoćeš se cijepiti, nećeš se cijepiti. Moje je da pozivam na informirani pristanak, da se ljudima sve objasni i da onda tko god osjeća se ugroženom, tko je star, nemoćan, koji ima neku bolesti, koji se osjeća ugroženim da se cijepi.

Kaže ovako: Marine bitno je da su tri stvari prešutjeli: da je prirodni imunitet minimum jednako efikasan, a po dokumentima efikasniji, da je razlika nula između cijepljenih i necijepljenih. Prešutio je Pfizer da je razlika u prijenosu samog virusa između cijepljenih i necijepljenih gotovo nepostojeća. I zato će masno fasovati u Americi. Svakoga tužite gdje su oteta vaša temeljna prava, gdje je netko vama narušio zdravlje, tužite i iz gaća ih skinite. A pogotovo one koji su znali, ako su znali. Ja nisam rekao da su znali kao što je kolega Grmoja rekao, ali ako su znali i ti šutiš, pa to znate mi kad znamo da je, jel tako kazneno djelo ili da je nešto, ti šutiš pa ti si, ti si kriv čovječe, idi prijavi to.

Ja ću vam reći, ja sam prije dvije godine negdje sada da me ne uzimate točno, na početku ono dobio Covid i imao sam sreće da je stvarno bio asimptomatski, ponašao sam se ko luđak kad su mi klinici dobili, pio sam iz njihovih čaša sa kćerima ono samo sam htio da dobijem radi potvrde lude, nisam mogao nikako dobit. Ne umanjujemo sve ljude koji su preminuli kao što se ne govori o 15.000 građana koji godišnje umiru od posljedica pušenja, kao što se ne govori o mnogim smrtima koje su narasle jako radi cijelog sustava i procesa u zdravstvu. To isto znamo, to je istina ljudi moji. Dakle, mene zanima samo istina, samo istina. A tko god se na bilo koji način osjeća ugroženim on zna što će raditi, on ode do svog liječnika, popriča s njime, liječnik mu kaže napravit to i to i čovjek to napravi. To je nekako zdrava logika.

Da li me razumijete, javno smo govorili, pogotovo bolnice, staračke domove, tamo gdje je ugroženo ma nije problem pa moraš paziti, ali čovječe ej pa nemoj me tjerat da nešto moram, ljudi pa samo to, pa zdravi razum mi to govori. A sada vidimo da su neke igre. I protiv toga se mi borimo. I ne zanima me što će mi možda ljevica, dio ljevice ne sva, Arsene samo jako, što su se skrivali po podrumima pa nas ovdje napadali i vrijeđali nas znate, vrijeđali nas. Što neki, neki pojedinci, neki namjerno kažem neki iz vladajućih i oni su pucali. Budite mudri netko tko je danas mali sutra će biti veliki i pitat će nas se, pitat će nas se ovo, ja vam nisam ni bahat, ni ohol, pitat će se MOST u ponoć i minutu nakon izbora zvat ćete možda našeg trenutnog predsjednika, možda neke nove ljude, zvat ćete, da treba vidjet kad su izbori u MOST-u, zvat ćete, a ljudi pamete znate, budite mudriji malo svi, a hrvatski narod ima pravo na izbor, ima pravo na slobodu i ima pravo na referendum.

Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi kolega povreda Poslovnika Članka 238., dakle manipulira podacima i proziva nas zastupnike koji smo na neki način nagovarali odnosno pozivali ljude da se cijepe. Ja osobno imam dva imena Zvonko Kružić, Anto Tometić, moji prvi susjedi s kojima sam proveo čitav svoj život. Čitava moja obitelj, čitava ulica je bila zaražena jedini ja koji sam primio Pfizera nisam. Propusnice [[Upadica: Vrijeme.]] u vrijeme propusnica niti jedan zaraženi, niti jedan umrli na području grada Bakra.

Ja bi ovdje samo kratko rekao kolega Miletiću ja nisam cijepljen, nisam prebolio, bio sam među ljudima, ne znam zbog čega neki su oboljeli imali su teže posljedice, bilo je kolega naših koji su bili i u bolnici, nitko ne spori to.

Pa evo kad je kolega Zekanović pozivao na cijepljenje 30% je bila manja cijepljenost prvi dan.

Ako dobro pamtite, a znam da dobro pamtite neki od vas kolega i ovdje kad je sjedio ministar, jednom sam ga branio ako se sjećate, ako se sjećate, kad sam ja procijenio da je prešla se razina komunikacije javnosti prema njemu. Isto tako ministru sam rekao da početak pandemije i ja to skroz razumijem, neke odluke na početku kad ti ne znaš, razumijete, znači uopće u kojem smjeru nešto novo se dogodilo i meni je jasno da tada mi ne znamo što ćemo napraviti i ovdje sam premijeru rekao da mu zahvaljujem što nije podlegao zastrašiteljima. Ja sam to govorio. Dakle, hvala što niste podlegli zastrašiteljima. Dakle, ali ljudi moraju biti slobodni odlučiti žele li primiti bocku ili ne i u tome je sav smisao svega, ne smijete nikoga natjerati na nešto. Upadam u jedan paradoks, obično se zamjera političarima da nešto uzmu za sebe, a da to ne žele za narod. Ovo je u stvari sa cjepivom prvi put da su političari koji su se cijepili pozvali narod da se cijepi. Dakle, potpuno obrnuto od svih ono sterotipa dosada. I u tom smislu ja osjećam da bi bio neodgovoran ako bi za sebe uzeo cjepivo još preko reda su zamjerali i to najviše ovi koji su bili protiv cijepljenja, a onda reko narodu nemojte se cijepiti ili slobodno odlučite. Ja sam se cijepio zato šta sam smatrao da je to ispravno. Vrijedi i obrnuto, bilo bi sasvim sigurno neuvjerljivo da vi ili netko tko se nije cijepio poziva građane da se cijepi, isto je neuvjerljivo i u ovoj zemlji za bolest koja se zove covid-19 nije obavezno cijepljenje, znači uz mnoge zamjerke stožeru i vladi na način upravljanja krizom meni je, meni je … [[Govornik se ne razumije]] to što nisu uspjeli nagovorit veći postotak građana da se cijepi za razliku od ostatka Europe. Hvala lijepo.

Ovo je treća opomena, pa onda gubite pravo rasprave do kraja večeri. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Treća opomena … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] treća opomena, gubite pravo, nema više povrede, gotovo je [[Upadica iz klupe: Nema Miro, gotovo je, fajrunt]] Nemate rasprave do kraja.

Dakle, ja bih volio ovdje čuti u HS napose od ljudi i stožera da se više poziva na bavljenje sportom i rekreacijom ako znamo da je pretilost drugi faktor dakle čimbenik stradanja od covida, dakle mi imamo ljude koji, nek mi niko ne zamjeri, svojim životom ne svjedoče primjeru tome, ni da hodaju, a kamoli da se bave rekreacijom i onda nam oni dolaze i oni nam dociraju i oni nas pozivaju, pa daj ajmo prvo malo govoriti o zdravom životu, manje alkohola, manje klope, manje mislim umjerenost u jelu i piću, bavljenje rekreacijom, sportom, ima primjera, ima kolega Klariću primjera ovdje, ima i sportaša u svim strankama, ne znam evo ovdje i kolega mnogih.

Poštovani kolega Miletić, evo ja ću samo radi istine na koju se i vi pozivate u svojim raspravama vas upozoriti da nije točno ono što ste rekli da je netko primoravao na cijepljenje. Nije cijepljenje bilo obavezno i nije nitko nikoga primoravao, postojala je, postojala je mogućnost izbora za one koji se nisu cijepili. Tako da istine radi i onih koji nas slušaju morala sam ovo reći.

Ispričavam se kolegici Jelkovac, dobro je da ste to rekli, dakle nije bilo u Hrvatskoj obveznog cijepljenja.

Dakle, i sad pazi, pazite, dakle kolege, dakle, a što je to nego na perfidan način ti natjeraš evo te studentice koje nisu imale love da se cijepe i tako su mi one rekla, dakle evo o tome, samo sam trebao objasnit, slažem se, dakle na zakonskoj razini da nije nego na ovoj perfidnijoj.

Željela bih se samo kratko osvrnuti na ovaj prijedlog odluke u svezi zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative „Odlučujmo zajedno“ i „Dosta je Stožerokracije“ Prisjetimo se samo konteksta prijedloga odluka, točnije cjelokupnog okvira i date situacije koja je uopće prethodila. Naime, često se mnogo toga promatra, događanja promatra se čak nažalost izvan konteksta i izvan smisla i uopće izgubi i sve to izgubi svoj značaj jer trebamo reći konačno stožer nije radi stožera nego radi potrebe. Da ne idem u povijest covida-19 jer je svima nama poznato, podsjetila bih samo kako se pandemija tako brzo širila svijetom, a metode prikupljanja informacija o zarazi i smrtnosti razlikovale su se od zemlje do zemlje. Pristupilo se prikupljanju statističkih podataka, razmjenjivali podaci uspješnih mjera, provođena istraživanja itd. Trebalo je pronać, pronaći sigurnu i adekvatnu metodu, suprotstaviti se ovoj pošasti dok kvalitetni i pouzdani podaci o samoj epidemiji su se vrlo sporo utvrđivali. Nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija podigla globalni rizik 25. veljače 2020. u čemu ju je naravno EU slijedila zemlje tek tada počinju poduzimati konkretnije mjere zaštite. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da je trebalo 67 dana da virus zarazi prvih 100 tisuća ljudi dok 11 dana za drugih 100 tisuća ljudi, dok za trećih 100 tisuća ljudi trebalo je samo 4 dana. Poštovane kolegice i kolege, ovo je bio samo jedan kratki okvir ili uski okvir u kojem je cijeli svijet se kretao. Brza reakcija našega stožera i prilagođavanje trenutnoj situaciji i adekvatnim mjerama kroz direktne upute i komunikacije stanovništvu rezultirali su da je Hrvatska uspjela relativno uspješno obranit se u ovom prvom, možemo reći najtežem i najnepoznatijem valu i globalnom nasrtaju ove strašne bolesti. Mnogo bolje od mnogih drugih zapadnih zemalja koje su zabilježile višestruko veći fatalitet npr. evo uzmimo i Nizozemsku i Španjolsku u to doba. Pri tom svakako moramo naglasiti da mjere koje je Hrvatska provela nisu bile stroge kao u drugim državama. Naime, suprotno RH najmanje 18 zemalja s više od 300 milijuna stanovnika uvelo je policijski sat i zabranilo kretanja od večeri do ujutro.

Svima nam je znano koliko je posljedice pandemija imala na gospodarstvo i na područje obrazovanja, kulture, ali i na politička stvaranja raznih teorija i raznih zavjera te traženja krivca i izvore same pandemije. Turistički je promet u vrlo kratkom roku sveden skoro na minimum, iako je to kako globalno tako i u Hrvatskoj bila jedna od najtežih turističkih godina, pad je ipak bio znatno manji nego se očekivao na početku u samoj Hrvatskoj, upravo jer su se na vrijeme poduzele adekvatne i vrlo promišljene mjere našega stožera u sinergiji s drugim državnim institucijama. Poštovane kolegice i kolege, cilj mi je bio pokazati i ukazati na potrebu da struka odlučuje tamo gdje je potrebna, zato i postoje stručnjaci za svako područje za koje se školuju, obrazuju, djelujući naravno po savjesti, njima moramo dati priliku i mjesto za opće dobro i da odlučuju za opće dobro svih nas. Nacionalni stožer temeljem raspoloživih znanstvenih spoznaja dostupnih u određenom trenutku provodio je mjere za koje je ocijenio da je najmanje i stvarno su bili najmanje restriktivne, a istovremeno jednako učinkovite u zaštiti javnog zdravlja od koronavirusa informirajući pravovremeno javnost.

Uvažena kolegice Bušić. Evo sada smo u ovom možda zadnjem dijelu rasprave čuli, ja bih rekao o strogoći mjera i da u biti je problem bio vezano za neke stroge mjere koje su se u prvo lockdownu donosile, međutim ako se sjetimo osim uspješnog balansiranja Vlade RH u očuvanju zdravlja i sigurnosti građana, održavanja gospodarstva, ekonomije pa u konačnici i turističke sezone, RH je bila 25. od 27. zemalja EU po blagim mjerama odnosno bili smo vrlo liberalni. Vi ste evo i zbog posla i putujete po svijetu i prošli tjedan ste bili u Južnoj Americi, jučer smo vidjeli da u Šangaju se i dalje djeca i bebe zatvaraju u izolaciju, prema tome mislim da ne stoje neke stvari.

Ja stvarno nekad ne mogu vjerovat što čujem. Osim toga, što se tiče evo tri put sam se cijepila, evo sada samo na ovom putu ja sam morala četiri puta testirati, ja to uopće ne govorim ovdje koje stvari ja vidim, četiri puta se testirati unatoč što imam covid potvrde, to se toliko boje na svim mjestima. A kad bih vam kazala da u neke zgrade, evo Vijeće Europe vi niste mogli ući bez testiranja u zgradu, a tri puta sam se cijepila, testirala se za ulazak u Francusku i za ulazak u Vijeće Europe u samu zgradu morala sam se opet testirati.

Evo vi ste lijepo opisali zapravo rekao bih hodogram tijeka pandemije odnosno epidemije i brzu kojom se ista počela širiti i mislim da je to upravo najbolji pokazatelj i dokaz da ono što kaže sam Zakon o sustavu civilne zaštite između ostalog načelo operativnog djelovanja, prema tome i najbolji odgovor onima koji kažu da bi HS trebao ili da je trebao odlučivati o sigurnosnim mjerama. Druga stvar koju ste spomenuli bio je policijski sat, dakle još ponavljam jedanput, ustavni sud Njemačke utvrdio je da one mjere koje su bile donijete temeljem njihovog zakona o zaštiti od zaraze, a koji je donijet u njihovom parlamentu sa običnom većinom da je bio ispunio ono mjerilo primjerenosti odnosno da je išao s tim da se zaštiti zdravlje života i ljudi. Prema tome, govorimo o policijskom satu što je sigurno mnogo stroža mjera od ovih koje smo mi imali ovdje. Hvala lijepa kolega Habijan. Ja apsolutno evo hvala, vi ste toga dosta dopunili, ja sam stvarno potrudila se pa sam istraživala malo i čitala sam razne tekstove i strane i naše i u Hrvatskoj, a najviše sam stranih čitala i stvarno mi smo imali vrlo povoljne uvjete, ako hoćete i življenje, ovo nije bilo nikome lako izdržati ovih dvije i pol godine.

Evo, pa hvala vam lijepa na ovom.

Prvi je prijavljen u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani zastupnik Arsen Bauk. Zahvaljujem. Ako je hitno glasali bi odmah, evo došli bi ovi, vaša većina stabilna i naša opozicija bi isto došla i većina bi glasala za prijedlog. Netko bi glasovao protiv i to je to. Hrvatski sabor i hrvatski Ustavni sud u pravilu ne bi trebali primjenjivati njemački Ustav, tako da to što je njemački Ustavni sud nešto odlučio o odluci njemačke Vlade sa ovom raspravom nema neke velike veze. Može nam biti smjer za izmjenu Ustava eventualno, ali onda bi i mnoge druge stvari mogle drugačije definirati. Ovu raspravu, dakle ponovit ću vidimo kao pripremu za eventualne moguće buduće situacije koje će imati za posljedicu ograničenje ljudskih prava i zbog zdravlja. I u tom smislu dobro je da se potaknulo ovo pitanje, pa makar i putem referendumske inicijative. Iz poštovanja između ostalog i prema građanima koji su potpisali prvu inicijativu i dijeleći mišljenje onih koji smatraju da je promjena u članku 17. u stvari nije suštinska nego samo naglašava ali i sa ovakvom formulacijom je obuhvaćena pandemija. Ne vidim potrebu da dodatno inkomodiramo Ustavni sud sa tim pitanjem, ali ako bi objašnjenje Ustavnog suda bilo upravo na tragu ovoga što i ja govorim o.k. Kad već rade za jedno pitanje mogu i za drugo prekovremeno. Što se tiče drugog pitanja imamo određenih ustavno-pravnih dilema, ali ne u toj mjeri da bi a priori tvrdili da je pitanje neustavno, ali dobro da ga propita Ustavni sud kad smo već promijenili praksu da pred Ustavni sud šaljemo samo ono što stvarno mislimo da je neustavno i to u obrazloženju sa pravnim obrazloženjem argumentiramo. Ja mislim da će prvo pitanje ostati na razini parlamentarne većine možda sa još jedno dva zastupnika više ali sumnjam. Također ova rasprava je pokazala da smo se prisjetili i 2020. godine kao jednog razdoblja u stvari kada je ako to mogu reći u cijelom tom razdoblju od ožujka pa negdje do svibnja bilo manje zaraženih ukupno, nego što je 2021. u jesen bilo u jednom danu. Dakle, toliki su razmjeri ovo što je kolegica Bušić govorila o broju dana. Dakle, nama je onaj najdramatičniji dio, najneizvjesniji u stvari imao puno manje posljedice u broju zaraženih nego jedan dan u jeseni 2021. I radilo se o tome da nam je virus bio nešto poznatiji, pa da smo lakše prihvaćali te brojeve koji su bili veliki. Jednostavno kad gledate proporcionalnost mjera zatvori de facto cijelo gospodarstvo za 30 zaraženih dnevno, a onda za godinu i pol sa 4000 skoro pa ništa, imamo jednu potvrdu ljudi su cijepljeni, tko se naravno cijepio, zaraza je usporena, posljedice su bile manje nego na početku i zbog toga, ali je isto veliki broj ljudi, dakle umro na kraju. Sad ona definicija sa covidom ili od covida. Također mogu se složiti sa time da smo imali nešto blaže mjere, ali ja nisam vidio ni potrebu za strožim mjerama. Bilo je kritika i sa naše strane na neke mjere i to na neke da su prestroge, na neke da su preblage, na neke da su nepravovremene i neke da su preuranjene. Ali radilo se o konkretnoj kritici konkretnog postupanja a ne sustavnom omalovažavanju mjera kao takvih i to. Dakle to je bilo ono mislimo da to može i bolje, to je nešto što bi parlamentarna rasprava ili političko djelovanje trebalo napraviti. I za kraj, dobra je i ovo prilika da se i vlasti i oporbi koja god predznaka političkog bila, dakle jasno stavi granica na postupanje, kada se zahtijeva postupanje po članku 17. a kada po članku 16. Dakle, ja ne bih mogao prihvatiti, ja vjerujem da vam to ne bi ni palo na pamet, da primjerice produžimo mandat Hrvatskom saboru i odgodimo izbore zbog zaštite zdravlja. Mi smo izbore u Orahovici izvanredne, lokalne odgodili ako se sjećate 2020. i neke u Otoku čini mi se isto tako. Prema tome i to se događalo.

Slijedi završna rasprava u ime Kluba zastupnika MOST-a, poštovanog zastupnika Marina Miletića.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Sanader, poštovane kolegice i kolege. U Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu i fućka mi se za Njemačku, fućka mi se za Bruxelles, fućka mi se za bilo koje druge države. Vi imate legitimitet. Dakle, sa vašim partnerima. Ja to uopće ne dovodim u pitanje. To što bih ja da je drugačije to je moj problem, ali vi imate legitimitet. Vlast u Hrvatskoj pripada narodu i proizlazi iz naroda. O.k. I mi smo dio Europe, vjerujem da tome pripadamo, vjerujem da je naše mjesto tamo, nemam ni s tim problem. Dakle, imate vi i švedske modele i neke druge modele koji su bili puno otvoreniji, pa poslije kad su se zbrajali ljudi koji su i stradali tu smo. Tako da nemojte mi sa tim nekim primjerima koji ne odgovaraju baš u potpunosti realnoj sceni. Ono što je bitno zahvaliti se hrvatskim građanima, ljudi evo dakle u 21 i 44 cijeli dan smo u raspravama, hvala svima još jednom vladajućima i Bauku iz opozicije koji su evo ovdje tu u Hrvatskom saboru. Da nije bilo hrvatskih građana koji su to prepoznali mi ne bi skupili potpise. A ja ću vam reći, vi to dobro znate, vi ne morate meni to priznati, u svom srcu, pa da smo skupljali potpise sada skupili bi 700.000 potpisa. Dakle, mi smo usred zime po kiši i po snijegu skupili kad se provjerilo gotovo 400, da smo sad skupljali ma skupili bi ih 700.000 i vi to znate. I opet vidite ovo, ja ću vam reći sad kao Marin Miletić, vi radite ono što je li hop na Ustavni sud jer znate kakav bi to bio referendum i vi znate koliko ljudi bi izašlo na taj referendum. I ajmo nešto naučiti iz svega toga, dakle lockdown nikada više, bježite od toga, uništene su generacije sportaša, generacije učenika, obrazovanje nam je palo na najnižu razinu, sportaši, rekreativci, vi to znate duboko u sebi, prof. Ioannidis sa Stanforda, pa da to nisu neke bave Vange ili antivaks, ne znam kako ljude imenujemo, dakle i lijepimo im etikete.

Dakle, sve mora biti otvoreno. Čuvajte sportaše i rekreativce, potičite to, pomozite ljudima da se bave sportom, da budu zdravi.

Doći će i novi val je li, netko će biti spremniji, netko malo manje, ali to je to. Dakle, hvala svima koji su na bilo koji način pomogli, Karolini Vidović Krišto, dobrim i poštenim sada je li Bogu hvala kad su katarzu doživjeli suverenistima i pozdrav svim ljudima koji na bilo koji način, vjerojatno sam nekoga zaboravio, su dali svoj doprinos da su građani izašli usred zime, da su potpisali i da su zatražili referendum. Ja osobno kao Miletić, ja se ne moram slagati, ali vi opet radite pravno ono što je, evo ima tu kolega pravnik jel li ono što je moguće. I ja vam kažem ok, samo moj posao je da se pobrinem da je dio građana naravno ne slijedite svi je li neki dio, da to nikada ne zaborave. I ja dok daha imam kvocat ću im i govorit ću im sjetite se, sjetite se, sjetite se, sjetite se, sjetite se, budite mudri nemojte biti ko zlatne ribice. A onda kada dođe vrijeme izaći ćemo na utakmicu, ja sam sportaš, sportski ćemo se potući, sportski potuć znači molim vas ako me tko prenosi dakle pod navodnim znakovima i izađemo pred građane i građani kažu evo opet HDZ sa svojim partnerima vi ste ti i ja ću vam pružit ruku i čestitat ili ne znam neki drugi. Ali do tada dakle neću stati, dakle iz dana u dan govorit, obilazit teren i raditi i ljudima posvješćivat ono što ja po svojoj savjesti vjerujem da je istina. I još jednom hvala svim građanima koji na bilo koji način su nam pomogli u ovome i nemojte malaksati duhom, ovo je pobjeda građana RH, a mi ćemo se potruditi da nikakva Svjetska zdravstvena organizacija, nikakve ove fore što dolaze u kolovozu što imaju sastanak ne preuzme vlast nad hrvatskim narodom jer vlast pripada ovdje Hrvatskom saboru i vladajućima, dakle imate taj legitimitet. Slijedi završna rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovano zastupnika Damira Habijana. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege obzirom da se nama u HDZ-u ne fućka za ovaj predmet smatramo ga prilično ozbiljnim i važnim za građanke i građane ove zemlje i smatramo da je upravo Ustavni sud taj koji treba razriješiti ovo pravno pitanje prije svega Klub zastupnica i zastupnika HDZ-a podržat će prijedlog kako je to predložio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Hvala.